jednom pozdrav, nastavljamo sa Prijedlogom odluke o imenovanje glavnog državnog odvjetnika RH. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre. Mi još ni dandanas nismo dobili odgovor zbog čega je izvršena smjena gospodina Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika. Mi smo tek jučer raspravili izvješća o kojima se nismo očitovali, ne znamo da li su ona prihvaćena, da li su ona odbijena, ne znamo kakva je ocjena njegovoga rada, sve skupa djeluje vrlo neozbiljno. Sve se napravilo u zadnji čas, napravilo se pod pritiskom oporbe, isključivo zahvaljujući novome Poslovniku i onda u utorak, znači prije dva dana mijenja se dnevni red, oko 14 sati dobijemo obavijest da je već izabrani novi glavni državni odvjetnik, da je to gospodin Dražen Jelinić o kojemu nitko izvan struke u biti ništa ne zna i ponovno kao i u slučaju Povjerenstva za sukob interesa, po HDZ-ovom demokratskom načelu, biramo između čega, biramo za jednoga čovjeka. Znači to je izbor koji u biti to nije. Doduše oni tako biraju predsjednika stranke, pa onda misle da tako treba birati predsjednika Povjerenstva za sukob interesa, pa da tako treba birati glavnog državnog odvjetnika, jedan čovjek pa onda ili možete za njega dati glas ili možete napustiti sabornicu, to je dakle demokracija po mjeri vladajuće većine. Ono što također nije jasno, zbog čega kad smijenimo državnog odvjetnika, zamjenjuje ga njegov zamjenik koji u biti je sve isto radio što je glavni državni odvjetnik, to su bila dva najbliža suradnika u Državnom odvjetništvu. Pa ako jedan nije bio dobar, onda vjerovatno ni njegov zamjenik nije bio dobar. Smjena čini se, nije bila ni potrebna. Osim ako je ona čisto kadrovske naravi, kozmetičke, osobne. Imali smo jedan takav slučaj, jel' da, u Agrokoru, gdje je eto, maknut gospodin Ramljak da bi ga naslijedio Peruško, isto njegov zamjenik a sve to ustvari pokazuje da prave promjene nema, nego da se ustvari provodi politika kontinuiteta a onda je tu nešto na osobnoj razini, ovako ili onako važno zbog čega se određeni čovjek miče. Znači bira se uvijek jedan čovjek, politika ostaje jedna te ista, a to me podsjeća na ono doba u mračnoj Jugoslaviji kad se govorilo „I nakon Tita, bit će Tito“ Što se tiče gospodina Jelinića, dobili smo nekakav njegov životopis, jučer u naše klubove, tamo su diploma, navedeno je gdje je on prije radio, ali nije naveden nikakav plan rada, plana rada nije bilo. I onda s obzirom da nismo dobili te informacije, preostalo nam je da danas dođemo na saborski odbor ujutro u 9, da se upoznamo s gospodinom i da mu postavljamo pitanja. I to svoje pravo smo iskoristili, sjednica je trajala zamalo pa 3 sata. Međutim na ona pitanja koja smo postavljali kandidatu za glavnog državnog odvjetnika, nismo dobili nekakve precizne odgovore nego smo dobili filozofske odgovore, izbjegavanje odgovora slično kao i njegov prethodnik, gospodin se služio meta jezikom, služio se pravnim terminima, sakrivao se iza fraza ali konkretno nije rekao ništa. Evo npr. za javnost koja nije mogla prisustvovat sjednici odbora da samo kratko ilustriram što se tamo dogodilo. Npr. kolege su ga pitale, kolegica konkretno za ratne zločine, kako napreduje istraživanje u tom području a da bi kandidat rekao pa neki dokazi su se možda izgubili. Da li vam to djeluje uvjerljivo? Da li vam to djeluje nekako poticajno da bi za takvog čovjeka s povjerenjem mogli dignuti ruku? Pitao sam gospodina Jelinića da li politika pokušava utjecati na rad DORH-a, što bi on učinio kada bi ona to pokušala, nisam dobio odgovore i onda jedino što mi preostaje u ovakvo kratkom roku kada nemamo vremena za dublju analizu, osloniti se na informacije koje u posljednjih 48 sati dolaze u klub Živoga zida, a vjerujem i u sve klubove zastupnika. Na primjer, jedna od informacija kaže da je gospodin Jelinić kao zamjenik ravnatelja USKOK-a živio u Zagrebu a imao prebivalište izvan Zagreba što možda ne bi bilo sve skupa toliko sporno da cijelo to vrijeme nije uzimao putne troškove. Navodno to sve zna i gospodin Bošnjaković, pa ako zna, ja ga molim da to ili potvrdi ili da opovrgne. Dalje se govori da je cilj određenih skupina u HDZ-u odnosno parlamentarnoj većini opstruirati optužnice koje bi mogle ugroziti opstanak Vlade. Konkretno, da je gospodin Jelinić Šeksov i Glavašev, odnosno Bošnjakovićev čovjek. Čovjek zvuči vrlo opskurno jer nas vladajuća većina želi uvjeriti da se radi o stručnoj osobi a ne o osobi koja je u dogovoru s nekim. I možda bi smo mogli na trenutak pomisliti, gle to su možda doista kuloari, to je nekakva teorija zavjere, da onda ovdje prije mene za ovu istu govornicu ne dođe Branimir Glavaš, član vladajuće većine i intimus Vladimira Šeksa kojega u teatru apsurda naziva borcem za ljudska prava, koji javno poručuje, pazite sad ovo da on glavnom državnom odvjetniku daje zadatak. Pazite vi koji je to ton. Ja dajem zadatak glavnom državnom odvjetniku, neovisnoj instituciji prema Ustavu RH. I onda nakon toga zastupnik Glavaš 15 minuta napada županijskog državnog odvjetnika koji se njega usudio tužiti. I tu vidimo dakle svu bijedu hrvatske politike u zadnjih 28 godina, baš zato što je gospodin Glavaš jedan od zastupnika sa najdužim stažem u Hrvatskom saboru jer on naime smatra da je zadatak državnih institucija da rade u njegovom osobnom interesu. To je zadatak glavnog državnog odvjetnika. U interesu njegove stranke, što ću ja dobiti, što će moja stranka imati. To je zadatak, ne progon kriminala neovisno o tome tko je iz koje stranke, tko je iz koje županije, tko je koje nacionalnosti, vjeroispovijesti, spola, ne, glavni državni odvjetnik po zadatku gospodina Glavaša, treba sudjelovati u progonu onih kojih se usuđuju njega progoniti i u osveti. To je zastrašujuće, to je zaista zastrašujuće a posebno je zastrašujuća poruka ta da zastupnik Glavaš kaže da u svemu trebaju sudjelovati i obavještajne službe.

Ako netko ne vjeruje ovim riječima, slobodno neka evo, još uvijek svježe izlaganje gospodina Glavaša posluša i neka se zapita kakvi ljudi vladaju u Hrvatskoj.

Čim to čuje, pametan čovjek će glasati protiv, sve šta on kaže da je za, pošten čovjek mora reći ne, ja to ne mogu podržati. Iz tog razloga da možda i nije bilo tog glasanja, možda bi i razmislili, ali na ovaj način sigurno nećemo podržati izbor glavnog državnog odvjetnika, jednostavno zato što s obzirom na kompletno stanje u pravosuđu i državi općenito, mi u Živom zidu ne možemo vjerovati kadroviranju HDZ-a a tim prije jer kako sam već rekao, radi se o netransparentnom i tehnički neurednom i razrješenju i imenovanju. Još jedna stvar na koju bi volio dobiti odgovor i postavio sam ga direktno kandidatu Jeliniću, bilo je da li je istina da je tijekom istrage u aferi Agrokor otkriveno da je gospodin Todorić financirao kampanje pojedinih dužnosnika u HDZ-u sve do samoga vrha stranke i da li je istina da sada ti za koje se zna da su bili povezani sa Agrokorom, traže da se makne županijska državna odvjetnica u Zagrebu, Sani Ljubičić. Pitao sam gospodina Jelinića da li je on spreman stati u obranu gospođe Ljubičić. Odgovorio mi je ona će se obraniti sama.

Nije. Vrlo loš odgovor. Dakle ako imate sukob sa politikom, obranite se sami. Prema tome, iz svega ovoga što se dogodilo u ovom vrlo kratkom roku nekoliko dana, sukladno odgovorima koje smo dobili od gospodina Jelinića na saborskom odboru, sukladno govoru koji smo čuli od zastupnika Glavaša, sukladno šutnji ministra Bošnjakovića, mi u Živom zidu duboko sumnjamo da ova smjena gospodina Cvitana i postavljanje novoga kandidata u Hrvatskoj ne samo da ne rješavaju probleme nego ih produbljuju. Ja bih iskreno volio da me netko razuvjeri u to u slijedeći nekoliko mjeseci ili godina ali ne pričom nego djelima.

Prije prelaska na slijedeći klub zastupnika, pozdravimo na galeriji učenike Srpske pravoslavne opće gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, dobrodošli. [[Pljesak.]] Nastavljamo sa klubom zastupnika, slijedeći je u ime Kluba zastupnika HSS-a kolega Mladen Madjer, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. HSS će biti suzdržan u izboru glavnog državnog odvjetnika a prvenstveno razlog je isključivo što se imenovanje provodi na brzinu, imenovanje glavnom državnom odvjetniku. Znamo da mandat gospodinu Cvitanu ističe za par dana, točnije 24. travnja. Jednostavno smatramo kako nemamo uvjete i nismo imali uvjete da se kvalitetno provede javna rasprava i da se radi o jednom od najodgovornijih funkcija u državi i smatramo da je ovo prekratko vrijeme da se provela jedna kvalitetna rasprava o kandidatu za novog državnog odvjetnika. Također ovom prilikom htio bih naglasiti da kako se klub HSS-a znači ne slaže sa ovakvom procedurom izbora glavnog državnog odvjetnika koju pokreće Vlada RH jer evo i sada u raspravi oko glavnog državnog odvjetnika nema nas puno u Hrvatskom saboru što je jedna od činjenica koliko nas ima ovdje a sutra kada bude trebalo se glasati jasno da se bude većina sakupila i da će biti izglasan glavni državni odvjetnik. Klub HSS-a ukoliko se biraju neke stvari, znači načelnici, gradonačelnici i župani se biraju neposredno i klub HSS-a će se zalagati da se i državni tajnik bira, da ga biraju građani RH. Da ga biraju građani RH a ne da ga bira većina u Hrvatskom saboru i gdje onda možemo uvijek imati jednu misao da ima i većina utjecaj na izbor glavnog državnog odvjetnika. Znači da se izborom, automatski se nameće sumnja u neovisnost pravosuđa koja u očima građana je na vrlo niskim granama. Svi smo svjesni koliko građani RH misle o funkcionalnosti pravosuđa kod nas. A to znamo da prema nekim istraživanjima 70% ispitanika nažalost nema povjerenje u pravosuđe. Znači iako bi trebalo biti većina građana misli da pravosuđe nije neovisno od politike, građani očekuju poštena suđenja a znamo nažalost i svjesni smo toga da postoje povlašteni građani pred zakonom. To je žalosno i tužno ali je istinito i zato 70% građana RH ne vjeruje u pravosuđe. Jasno da tome treba stati na kraj. I svjesni smo i znamo da se vode brojni procesi sa zvučnim imenima, odnosno i sami politički procesi, Sanader, Kalmeta, Bandić, Horvatinčić. Pitanje je tko će i koliko biti osuđen ili će imati možda sinkopu pa neće biti osuđen nažalost. Pitanje koliko odvjetništvo ima razrješenje ruke u vođenju i dovršavanje procesa pojedinog. Upravo što sam i napomenuo, koliko politika utječe na neovisni rad pravosuđa. Hoće li oni dopustiti da građani biraju predstavnika pravde? No, ukoliko već nećemo to omogućiti zašto onda ne odlučuje dvotrećinska većina u Saboru a ne vladajući i njihovi sateliti. Također svjesni smo da treba osigurati dovoljno financijskih sredstava i prostora za neometani rad državnog odvjetništva. Kao što sam napomenuo da će klub HSS-a će biti suzdržan oko izbora državnog odvjetnika a isto kao što je i kolega Bunjac zašto uopće dolazilo do smjene sadašnjeg državnog tajnika Cvitana a nasljeđuje ga onaj čovjek koji je bio njegov zamjenik pa ne vidimo koliko će to unesti noviteta u rad državnog odvjetništva. Međutim, napomenuti da sama profesionalnost i kompetencija gospodina Dražena Jelenića ne dovodimo u pitanje. I nadamo se kako će odgovorno i kvalitetno obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika i da će DORH konačno krenuti naprijed i prestati biti u službi vladajući. Nakon rasprave kolege Madjera u ime kluba HSS-a, sljedeći je kolega Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite kolega Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Klub zastupnika SDSS-a izražava žaljenje zbog toga što je izvještaj državnog odvjetnika trebao tako dugo vremena da dođe na raspravu u ovaj Dom. Ako je bilo određenih prijepora i pitanja u svezi sa radom državnog odvjetništva, nije ta stvar smjela biti stavljena na teret Hrvatskoga sabora kao tijela koje treba nadzirati rad posredstvom izvještaja svih važnih državnih institucija. I šteta je što smo mi kao Sabor propustili priliku, njegovo predsjedništvo u sadašnjim i u ranijim sazivima da ne upozorimo na to. Neki odbori su obavljali svoj dio posla ali plenum nije sve do jučer. I u pravu je kolegica Pusić kada je kazala, ako želimo da nečiji mandat završi pogotovo po isteku, sasvim je normalno da nakon isteka mandata odlučujemo hoćemo li produžiti nekom mandat ili ćemo izabrati nekog drugog.

Mi nismo primijetili da se još uvijek aktualni državni odvjetnik nečasno ponaša ili da nije nastojao obavljati svoje poslove u skladu sa zakonom. Možda nije napravio sve što je netko očekivao, ali državno odvjetništvo, kao ni druge državne institucije nisu one koje ispunjavaju želje, ni moje, ni bilo koga drugoga. Mi smo tu da istaknemo probleme kojima se bavi državno odvjetništvo. Da upozorimo na to kako i na koji način se nositi tim problemima, ali ništa više od toga. Problem koji je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih zajednica posebno istakao, nakon rasprave i u zaključcima koji su usvojeni jeste pitanje o kojem smo često ovdje s ove govornice i ja kao i drugi kolege koji su o tome govori, jeste permanentni nedostatak sredstava rada za rad državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo je ponekad funkcioniralo po modelu nevladinih organizacija koje je trebalo dobivati donacije od međunarodnih vlada ili međunarodnih organizacija da bi pojačalo svoje kapacitete. A onda mi ovdje zastupnici izražavamo nezadovoljstvo što nema više borbi protiv korupcije, što nema više borbi protiv organiziranog kriminala, što nema više borbe protiv nesavjesnog poslovanja, što nema više borbe u zaštiti temeljnih prva zaštićenih Ustavom. Nerijetko ih ne može ni biti zato što su ljudi potplaćeni i zato što nerijetko nemaju elementarnih pretpostavki za rad. Zato ću ponoviti zaključak ovoga odbora koji je tražio i vjerujem da će to Vlada usvojiti, Odbor za ljudska prava jest da se pri sljedećem izradi proračuna obavezno povećaju sredstva za intelektualne usluge i za vježbenike u državnom odvjetništvu. Državno odvjetništvo treba pojačati njegovim kapacitetima, na ova dva područja minimalno, zbog čega? Pa zbog toga što odvjetnici i odvjetničke kuće postaju moćnije i financijski i kadrovski i na razne druge načine nego što su to pravosudne institucije u RH, uključujući državno odvjetništvo. I da taj proces ne bi bio nastavljen na štetu pravosudnih institucija u RH, uključujući i državno odvjetništvo, naša je primarna zadaća da tražimo od Vlade da poveća izdvajanja za rad državnog odvjetništva, posebno nekih njegovih djelova kao što je građansko pravni odjel. Ministar sigurno zna za to. Dužina trajanja predmeta i sporova, nedostatak ljudi koji će se time baviti, nedostatak intelektualnih usluge koje za takve stvari, posebno za tako teške i komplicirane predmete kao što je npr. Agrokor. Ovdje ima kolega koji su isticali to da je neophodno da neki ljudi odgovaraju zbog toga što se dogodilo u Agrokoru ili događalo u Agrokoru. Sa kojim kapacitetima mi možemo očekivati da će državno odvjetništvo bez sredstava za intelektualne usluge, bez adekvatnog broja vježbenika obaviti te zadaće? Dakle ako to tražimo i ako netko misli da ima opravdanja da se to traži, onda je nužna pretpostavka da se državnom odvjetništvu osiguraju sredstva da to može raditi. Onaj tko to traži, a ne traži sredstva za državno odvjetništvo, taj zapravo ne traži pravu stvar.

Podržat će ga iz sljedećih razloga, prvo podržat će ga zbog toga što dolazi iz redova zamjenika, onih koji su najveći dio svoje profesionalne karijere proveli u državnom odvjetništvu. Oni koji su dobar dio svoje karijere se bavili upravo poslovima koji su im omogućili da steknu adekvatno iskustvo, adekvatne vještine i adekvatna znanja da bi mogli obavljati tako zahtjevnu, moralno i profesionalno zahtjevnu ulogu kao što je uloga državnog odvjetništva. Naša zadaća je ovdje dvije stvari, osim sredstava koje sam spomenuo. A to je da osiguramo da nema nikakvog pritiska, dakle sredstva da mogu profesionalno raditi svoj posao i da se mogu nositi sa onima koji brane u skladu sa zakonom, brane one protiv kojih DORH pokreće postupke. A sad im je država neravnopravna u odnosu na one koji imaju novac i moć. Netko je ovdje spominjao neke slučajeve prije mene, pa to je zato što je država neravnopravna. Njezin važan segment DORH je neravnopravan u odnosu na niz aktera u predmetima koji su ovdje spominjani. A onda je najgore, ukoliko se u to upletemo mi i upleće politika i pokušava arbitrirat ili pokušava utjecat, a znamo da je to godinama bila karakteristika. Posebno u predmetima suđenja za ratne zločine koji opterećuju odnose u našem društvu i danas, koji opterećuju odnose između naše države i susjednih država, jedan takav incident je bio jučer o kojem se narušila najbolja volja da se ti odnosi unaprijede. Pokušavamo li mi danas ovdje na sličan način utjecati na odluke državnog odvjetništva ili slati poruke bilo kome drugome u našem sustavu radimo stvari kojima narušavamo taj sustav. I iz tog razloga klub SDSS-a očekuje da u tom pitanju nema ni poticanja ni ometanja, a nažalost mnogi predmeti služenja za ratne zločine čekaju i kada je u pitanju Bljesak gdje nitko nije odgovarao ni za jedan zločin počinjen prema srpskim civilima i kad je u pitanju Oluja gdje nitko nije odgovarao ni za masovne progone ni za ubojstva. Ako me želite zamijeniti ovdje za govornicom prepustit ću mojih pet minuta, sigurno možete nešto pametnije reći od mene i sigurno smatrate da imate više prava ovdje da govorite nego ja. A da ste u nekim drugim okolnostima bili biste manji od makovog zrna jer za više i niste. Molim vas. Nastavljamo s Klubom zastupnika HNS-a kolega Stjepan ČUraj. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Klub HNS-a će podržati Prijedlog imenovanja novog državnog odvjetnika. Naime, osim kao osobu koja nam je prihvatljiva zbog stručnosti i same činjenice da dugi niz godina u sustavu pravosuđa odnosno i samog državnog odvjetništva zapravo ovdje imamo i jedan svojevrstan kontinuitet, pa mogu čak povući paralelu i kontinuitet koji je bio i kod prethodnog imenovanja prijašnjeg državnog odvjetnika, kada je isti došao umjesto gospodina Bajića, također smo i tada i kao dio pozicije podržali tada je to isto bio jedan svojevrstan kontinuitet pošto znamo odakle je gospodin Cvitan došao na ovo mjesto. Sada jedan od njegovih zamjenika nastavlja i dalje, vjerujem da novim elanom i novim žarom kako je i sam rekao sa nekim novim i dodatnim ciljevima. Što se tiče njegovih najava koje smo imali prilike čuti na odboru, svakako ih možemo pozdraviti.

Vidimo da ako ćemo samo govoriti o rezultatu da nisu ni sada brojevi toliko loši, ali mi umjesto na kvantiteti moramo razmišljati o kvaliteti.

Dakle moramo imati u vidu i taj dio i medija i medijske percepcije, ali prije svega i same kvalitete dakle postupka jer smo čuli i danas na odboru da po nekim predmetima pet, šest i više zamjenika državnih odvjetnika u jedno vrijeme.

Ja imam evo primjer kolega iz Slavonije i Baranje iz općinskih državnih odvjetništva tamo gdje doslovno nemaju prostora za spis, a kamoli za jedan radni stol, kada govorimo o običnom inventaru, kada govorimo o mjestima. Zato tu mogu pozdraviti najavu i promišljanja gospodina Jelinića, a i samog ministra koji su naveli da će se doći do reorganizacije kada govorimo o samim pretpostavkama za normalni rad, … govorimo o nekim infrastrukturnim i tehničkim pretpostavkama, dakle samom mjestu za radit, a onda ako hoćete i uredskog inventara. Danas mi je bilo drago čuti da je u postupku pred Odvjetničkim vijećem 38 novih zamjenika i zamjenica državnih odvjetnika i to je ono što moramo gajiti, da nam ti ljudi dolaze što više kvalitetnih ljudi, da ti onda postupci budu brzi. Jel znamo kada gledamo općenito, sada to nema veze možda direktno sa sudstvom, ali jedno od stvari koje građani uvijek padamo na ispitima, to je povjerenje građana u ovu državu u njene institucije, pogotovo kada govorimo o sudu, da ne govorimo o doing business analiza i šta znači imati učinkovito pravosuđe, a i državno odvjetništvo je dio tog pravosuđa. Možda oni nisu pojedinačno krivi za neke predmete, ali svakako da su dio tog sustava. Naravno i kod samih ljudi uvijek … različito, nisu ni dva brata ista ni dva čovjeka ne mogu biti ista pa tako niti dva čovjeka koja rade sličan posao u pravilu imaju jednaku plaću, a čuli smo da baš ne rade jednakim intenzitetom samo ne zato što možda jedan bolji ili lošiji, o drugom se ne radi, nego možda i zato što jedan ima posla jer je tamo na mjesnoj nadležnosti pripada neka županija gdje dobije možda 20 predmeta godišnje, a neki, kao što znamo, u velikim središtima imaju pod stotinama ukupno kad gledamo cijelo odvjetništvo, dakle, cijeli ured. Zato tu treba isto razmišljati o tome, razmišljati o nagrađivanju državnih odvjetnika. Oni snose veliki dio odgovornosti i ne smije nam se dogoditi da ne žele preuzeti taj dio odgovornosti, nego ajmo mi najbolje stari pustiti na sud, pa neka sud odluči, mi peremo sa sebe svu odgovornost. I bilo je takvih slučajeva, gdje onako, vidi se ipak da tu nema elemenata, ali što će netko reći, što će javnost reći da se nije podigla optužnica, reći će opet netko drži negdje u ladici, pa najbolje mi idemo pustiti na sud nešto što se možda već u startu može procijeniti da nema elemenata. Možda zato što ti ljudi nisu dovoljno plaćeni da preuzmu taj dio odgovornosti. Nije lako.

Ti ljudi zbilja zaslužuju svu našu potporu i svakako i da se to na adekvatan i financijski način vrati, odnosno nagradi. Ovdje smo čuli priče oko same procedure. Ja mogu reći, naravno da procedura je poštovana, možemo sada gledati da smo nešto trebali ili se trebalo u nekim prethodnim mandatima mijenjati, ali ako govorimo o samome dužini mandata ili duljini mandata, ja vjerujem da ovdje da je, da su partneri došli sa prijedlogom da se ovaj mandat produžava 7 godina, onda bi rekli kako idu činiti iz nekog svog čovjeka nezamjenjivim, pa evo ga, produžuju mu mandat na 7 godina da ide kroz više mandata. Sada kažemo da je to možda dobro. S druge strane, kažemo da je to navrat-nanos, a da je to bilo prošli tjedan, onda bi svi, ja vjerujem, rekli da je to skrivanje pod tepih Istanbulske konvencije, glasanje o nepovjerenju, pa da smo to prošli tjedan raspravljali, mislim da ne bi bilo sigurno dobilo dovoljno pozornosti kako treba, tako da je ovo drugi tjedan rada nakon uskršnje stanke. E sad, da li je možda trebalo ići nešto to još mjesecima ranije, mi moramo znati da čovjek mora raditi svoj posao i ne treba se previše opterećivati tome dva mjeseca prije kraja. Pretpostavljam da ćemo imati sve u skladu sa zakonom, što se tiče i procedure imenovanja. I na kraju, još jednom ponavljam da će klub HNS-a podržati ovo imenovanje, odnosno prijedlog novog državnog odvjetnika jer kažem, smatramo da je svojevrstan kontinuitet, pa i sami način imenovanja, može se reći da je sličan i onome prethodnome kada je gospodina Bajića zamijenio upravo gospodin Cvitan i tada smo to podržali i mislim da treba dati punu potporu ovdje i kroz proračun jer tada onda možemo govoriti nešto o pravosuđu i samom državnom odvjetništvu, naravno i ostalim sudovima kako bi uvijek došli do onog cilja krajnjeg, a to je imati učinkovito, efikasno, ja ću reći pravedno pravosuđe i sudstvo. Naravno da pravo i pravda se, nažalost, ne mali broj puta budu na oprečnim stranama.

Izvolite. Uvažena ministrice, kolegice i kolege, govorimo o državnom odvjetniku premda nekakvom logikom, kad govorimo o predloženom, bilo bi dobro da je čovjek tu, bez obzira šta smo dobili životopis. Kad govorimo o pravosuđu, evo sad je ministar tu, znači narod ne vjeruje u pravosuđe i to je jedan od većih problema u RH. Naravno, slijedom toga ne vjeruju ni u državno odvjetništvo jer je činjenica i to je jedan od ključnih rezultata slabog razvoja gospodarskog tj. ekonomskog i naravno i demografski pokazatelji su zbog toga loši jer gdje nije sigurna pravna država, naravno da i gospodarski razvoj nije dobar. Mi ovdje sad govorimo o novom državnom odvjetniku predloženome. U biti to je jedan kontinuitet. Nitko od nas ne očekuje da će to biti kontinuitet, nego očekujemo rješavanje brojnih problema znači, od privatizacije i pljačke. Netko kaže da je to teško riješiti, međutim ratnog profiterstva, smatram da je to nije baš teško riješiti jer je vrlo jednostavno utvrditi oni koji nisu imali 5 kuna u džepu ili 5 dinara nisu imali 90-ih godina, danas su, upravljaju sa 90% gospodarstva RH i brojni loši radovi. Znači, jedan kontinuitet lošeg pravosuđa općenito, a i državnog odvjetništva, jučer sam o tome govorio, a i sustava naravno i ostalih institucija je dovelo da RH izumire nažalost, zbog lošeg upravljanja. Jučer sam spomenio državnom odvjetniku, međutim ovdje čovjeka nema, ali vjerojatno će slušati.

To je za 10 milijardi mjenica bez pokrića koje je koristila znači, Agrokor u RH. To je i po priznanju javnoj izjavi i guvernera HNB-a, prema tome smatram da je tu monetarna politika, financijska stabilnost ugrožena, ali smatram da državni odvjetnik ima obavezu prema svim građanima RH, poglavito prema onima koja su ta sredstva trebala biti namijenjena, poglavito zbog gospodarske krize koju je izazvao Agrokor, kao sustav upravljanja, ne samo Todorić jer je, o Todoriću je sada najlakše govoriti, sad ga najviše spominju oni koji mu bili uz njega non-stop, slikali se kao ministri, hodali uz njega i naravno da je se ... [[Govornik se ne razumije.]] čovjeku govoriti. Nego, sustav upravljanja politički sustav RH koji je bio ovisan o Agrokoru da je vrijeme da se razriješi taj čvor pošto je čovjek, a on je bio zamjenik gospodinu Cvitan, sad će Cvitan biti njemu kao prije Bajić, u biti ja očekujem da će biti promjene, nadam se, a ubiti čini mi se da je to jedan kontinuitet ali vidjet ćemo naravno uskoro. Državno odvjetništvo mora raditi svoj posao u skladu sa zakonom, činjenica je još jednom da tajkunizacija Hrvatske je u najgorem obliku bila i tu ima posla.

Ministre, hrvatski građani ne vjeruju pravosuđu, ne vjeruju Državnom odvjetništvu, ne vjeruju institucijama, ne vjeruju ni Parlamentu jer po političkom ključu jer je izgubio u biti ulogu bez obzira što je Ustavom propisano, izgubili smo ulogu da donosimo odluku, naravno i promjene Poslovnika koje su bile, vidimo da je problem, da je demokratski rasprava u ovome Parlamentu, zbog toga očekujem od vas ministre da kao ministar pravosuđa, naravno ne možete utjecati direktno na državnog odvjetnika, on je neovisno tijelo ali žao mi je šta nemamo mogućnost zakonsko jer ne znam zbog čega nije ovdje danas državni odvjetnik, predloženi državni odvjetnik budući ako ga izaberemo većinom naravno. Ja osobno neću glasati za iz toga razloga što smatram da je kontinuitet nastavak istih politika Državnog odvjetništva. Još jednom ponavljam, oni koji nisu imali 5 kuna u džepu 90-ih godina ili 5 dinara, danas su najbogatiji ljudi u mome gradu Sinju tako i u RH. To je vrlo jednostavno vidjeti kroz porezne kartice međutim je činjenica da imamo u porezni USKOK i brojne druge institucije koje treba koristiti Državno odvjetništvo zajedno u sinergiji sa institucijama, međutim očito ovdje sirotinja, nitko ne vodi brigu o njoj, tajkuni su zaštićeni i jednostavno ovdje pravosuđe nema p od pravde, to vi znate ministre da nema p od pravde, to je slučaj INA gdje je hrvatska država zbog INA-e i presude INA-e tj. Ustavnog suda koji je dao tu rješenje da je u biti Hrvatska na arbitraži izgubila zbog toga od MOL-a arbitražu. Pa bilokoga da osudite za krivce, dobili bi presudu, međutim oni šta su opljačkali normalno šetaju, nema problem, jedino onaj što je lajao, on je presuđen, svi oni šta su državu ogolili, zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazne. Imamo znači Slavoniju praznu, sredstva za poljoprivredu koja su bila namijenjena za OPG-ove otišla su u tuđe džepove, brodogradnja je uništena, zna se na koji način je to otišlo, koliko se novaca se uplaćuje za brodogradnju, nenamjenski. I oni to šalju na Državno odvjetništvo, Državno odvjetništvo bi trebalo taj posao odraditi, međutim ne odrađuje. Smatram da ministre pravosuđe, budete li samo tapkali u mjestu, kao što sad tapkate, da će Hrvatska biti sve praznija zemlja, sve manje gospodarski sigurna za razvoj jer naravno neće nitko dolaziti, pravno nije sigurnost osigurana. Vidim da je to u Hrvatskoj takav primjer. Zbog toga još jednom očekujem Državno odvjetništvo da radi svoj posao u interesu građana RH šta im je i obaveza. Imamo dvije replike, prvi je kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Imamo protestiranje hrvatskih branitelja u BiH-u i u Republici Srpskoj, imamo u Srbiji, s druge strane Državno odvjetništvo nije procesuiralo Hrvatsko, znači oni koji su vršili agresiju na Hrvatsko adekvatno. Vi ste imali o privatizaciji, tim propustima ali o ovom propustu nitko ne govori, da je Državno odvjetništvo u ovom jednom periodu dugačkom zapravo propustilo napraviti ono što je trebalo. Odnosno na osnovu brojnih dokaza materijalnih koji postoje, procesuirati sve one koji su odgovorni za ratne zločine u RH. Tako da u tom kontekstu smatram da ovaj kontinuitet koji imamo sa ovom rotacijom, zapravo nije dobar. Pa naravno da je uopće žalosno govoriti da ratni zločinci koji su vršili agresiju na BiH i Hrvatsku danas žive u Hrvatskoj i hodaju Hrvatskom. Žalosno je šta ne znamo za mrtve i poginule a naše kolege su ovdje u Parlamentu koje bi morale znati za dr. Šretera, ja sam ga spomenuo, još jednom zamolio bi ovdje i predsjedavajuće, vjerojatno će čuti predsjednik Sabor i predsjedništvo da uvrste točku od dr. Ivanu Šreteru, dan mirotvorstva. Nitko ne mora opravdati zločin ali je činjenica da agresorska vojska koja je izvršila agresiju zajedno sa četnicima, vrlo malo i nitko ne odgovara pa čak za Branu Peruču nismo imali nikakvu dignutu kaznenu prijavu, državno odvjetništvo nije odradilo u HAAG-u za Ratka Mlača koji je minirao Branu Peruču i koji je napravio zločin u vašem Šibeniku i mom Sinju, tj. u zaleđu Ogromne. Znači više su se bavile drugim problemima i radili tko zna u čijem interesu, ali očekujemo da će napokon državno odvjetništvo odraditi i kazniti krivca za velike zločine u Domovinskom ratu. Pa gospodine Bulj, vi ste spomenuli slučaj INA MOL i mislim da ste pomiješali neke stvari pa evo čisto bih vam pojasnio, a i radi javnosti da bude informirana. Znači u slučaju INA MOL Ustavni sud je ukinuo pravomoćnu presudu bivšem predsjedniku Hrvatske Vlade zbog toga što su po njemu bila povrijeđena njegova određena ljudska, odnosno procesna prava. Znači pravo na pravično suđenje itd. znači to je jedan postupak, ali što je bitno taj postupak je vraćen sudu i o njemu se još odlučuje, znači ništa nije pravomoćno okončano, nitko nije pravomoćno oslobođen i još je pitanje kako će taj postupak završit. Arbitražni postupak pak je posve drugi postupak koji nije direktno povezan s ovim i mislim da tu ne bi trebalo miješati različite stvari da se javnost ne dovodi u zabludu. Hvala lijepo. Pa kolega ja sam samo kazao da je činjenica da nitko nije presuđen za slučaj INE, … [[Govornik se ne razumije.]] nastaviti dalje, telekomunikacije, čak je Mudrinić postao šef onog stranog teleoperatera, a oduzeo ono što je vaš roditelj, moji roditelji i neki stariji ovde kolege zastupnici plaćali svojim novcem, nitko nije kažnjen, nego je nagrađen. Tako i u slučaju INA, tko je kažnjen? Pa šta ćemo očekivat mi od arbitraže ako hrvatsko pravosuđe nije dokazalo da smo predali neprijateljski u tuđe ruke, mi smo krivi, MOL-u INA-u, bijele noći. Nitko. To je činjenica.

Kolega Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi ministre. Moram reći da nisam zadovoljan načinom izbora, da se 5 do 12 odlučuje tko će biti kandidat, međutim tu smo pred svršenim činom i tu sad nema uzmaka. Za razliku od mojih kolega iz Živog zida, ja ću glasati za državnog odvjetnika, imam svoje razloge zašto je tako. U prethodnom razdoblju državno odvjetništvo nije obavilo kvalitetno posao u koji sam ja najviše gledao i najviše upirao svoje oči, a to je posao oko procesuiranja hrvatskih banaka u stranom vlasništvu koje su pelješile zadnjih 15 godina, još uvijek pelješe hrvatske građane, zbog toga što nezakonito posluju, zbog toga što još uvijek imaju nezakonito ugovorene kamatne stope i zbog toga što će možda uskoro na sudu biti dokazano da je nezakonito ugovorena i valutna klauzula CHF. Dakle u prethodnom razdoblju, državno odvjetništvo propustilo je procesuirati banke. Drugi razlog zašto ću glasati za državnog odvjetnika je taj da ću mu dati šansu da te propuste ispravi. Kao prvo možda i važnije od ovoga o čemu sad govorim, na prvom mjestu treba zaštititi RH u arbitražnom procesu koji se vodi u Washingtonu koji je pokrenuo Uni kredit i još navodno 3 banke. Taj arbitražni proces kontaminiran je time, činjenicom da je arbitražni proces u Washingtonu suprotan EU pravu. To je utvrdio sud EU-a svojom nedavnom presudom, odlukom o prethodnom pitanju gdje je utvrđeno nedvojbeno da su zaštitne klauzule u bilateralnim ugovorima koje su članice EU-a međusobno sklapale prije nego što su ušle u EU, da su te zaštitne klauzule suprotne EU pravu. Zbog toga što su te zaštitne klauzule suprotne EU pravu, zbog toga je i arbitraža u Washingtonu kontaminirana, ona se ne smije provesti i po mojem mišljenju čak pravni subjekti koji su pokrenuli tu arbitražu, trebali bi od arbitraže odustati jer su to pravni subjekti iz EU koji bi trebali poštovani EU pravo. Ponudio sam budućem državnom odvjetniku da pomognem ekipi koja se bavi tom arbitražom kao svjedok. Ja puno o tome znam i ukoliko se arbitraža nastavi ja mogu apsolutno pomoći da se neke stvari iz prve ruke kažu na licu mjesta. A koje su to stvari? Kao prvo pravomoćno je utvrđeno da su banke ugovarale nepoštene ugovorne odredbe o kamatnoj stopi. Time su banke hrvatskim građanima opelješile do sad više od 5 milijardi kuna. Druga stvar, nakon nove presude Visokog trgovačkog suda, gdje se ponavlja postupak o slučaju franak, možda će biti u tvrđeno da je nepoštena i valutna klauzula CHF. To će biti dodatni element za arbitražu da se kaže evo vidite, što je zakonito uopće u poslovanju hrvatskih banaka? Te nepoštene banke koje su ugovarale nepoštene ugovorne odredbe s hrvatskim građanima, tužile su RH zbog toga što su izgubile neka svoja ulaganja, a ustvari su one te koje su opljačkale hrvatske građane. Što su banke radile kad je u pitanju valutna klauzula CHF? To već i vrapci na granama znaju da CHF valute u Hrvatskoj nema. Dakle, za ugovaranje tih kredita nije plasiran novac iz CHF depozita, nego je plasiran novac iz kunskih i euro depozita.

A pokriće u francima ustvari nije bilo. Kompletna razlika tečaja otišla je bankama majkama, dakle, banke majke zaradile su razliku od tečaja i sada te banke majke tuže RH zbog toga jer su izgubile nekakva novac. Htjeli bi dobiti duplo. Dakle, htjeli bi dobiti razliku tečaja koju su već dobili kroz van bilance kroz te forvard ugovore, i još bi htjeli dobiti ovo što su imali kao trošak konverzije. Ne može, to tako neće ići. Međutim, to je samo ona kranja situacija ako se u arbitraži ostane, ako se od arbitraže ne odustane, onda je potrebna jedna takav vrsta svjedočenja. Ja se ipak nadam da će banke odustati od arbitraže, jer, kao što sam rekao, proces je suprotan EU pravu i banke iz toga moraju izaći van ako žele poštovati EU prava. Kao što sam rekao, banke su ugovarale nepoštene kamatne stope i time su otele građanima 5 milijardi kuna. Ako se dogodi da je i valutna klauzula CHF nepoštena, to je još dodatnih 10 milijardi kuna koje moraju vratiti hrvatskim građanima, kroz privatne sudske procese, koji će kasnije uslijediti. Prema tome, banke su u ovom trenutku hrvatskim građanima to je moje mišljenje, moj stav, ukupno oko 15 milijardi kuna. Te banke koje su dakle, opelješile građane za 15 milijardi kuna, žele od Hrvatske trošak konverzije. Pa evo očekujem da budući državni odvjetnik, ukoliko se arbitraža nastavi, primi ponuđenu ruku i da me uzme za svjedoka u tom arbitražnom procesu. Ja sigurno mogu puno pomoći, da to bude bolje provedeno. A drugo što očekujem od državnog odvjetnika, je da nakon što drugi stupanj ponovno odluči, ako odluči pozitivno u korist dužnika i ako odluči pozitivno i za … [[Govornik se ne razumije.]] banku što se tiče kamatne stope otvaraju se širom vrata za kazneni progon banaka. U tom slučaju, državni odvjetnik i njegovi zamjenici, morati će na temelju kazane prijave koja će sigurno uslijediti kazneno goniti hrvatske banke, jer ukoliko su hrvatske banke uistinu, nepošteno ugovarale kamatnu stopu, što je već utvrđeno i dodatno još i valutnu klauzulu CHF, onda one jednostavno moraju biti kazneno gonjene, jer one su sustavno sve na jednak način, bez razlike ugovarale nepoštene ugovore odredbe, to je očigledno sustavno udruženo djelovanje, koje se mora kazneno goniti. A da se mora kazneno goniti, imam dokaz i u činjenici, da je to učinio francuski državni tužitelj. Naime u Francuskoj jedna je banka plasirala samo CHF kredite, bilo ih je negdje oko 5, 6 tisuća, utvrđeno je pravomoćno da su ti krediti nepošteni, zbog valutne klauzule CHF i nakon toga što je pravomoćno utvrđeno da su ti krediti nepošteni, državni tužitelj francuske pokrenuo je kazneni progon te banke. To je sada u tijeku, na sudu u Francuskoj. Dakle, očekujem da se te stvari dogode u Hrvatskoj i ukoliko se te stvari dogode u Hrvatskoj, budući državni odvjetnik, kojem ću dati svoj glas za novi posao, koji će raditi, dobiti će konačnu i pozitivnu ocjenu.

Cijenjeni kolega Aleksić, evo volio bi čuti vaš stav vezano uz rad, odnosno, nerad Državnog odvjetništva po pitanju privatizacije.

Ovdje postoje brojni materijalni dokazi za stotine i stotine hrvatskih tajkuna koji su opljačkali našu državu, ranih '90. g. a ja bi se usudio reći, osim Kutle i … [[Govornik se ne razumije.]] različitih slučajeva, nitko nije procesuiran. S obzirom da ste rekli podržati znači ovu novu rošadu, odnosno, novog državnog odvjetnika, zanima me vaš stav o njihovom radu, odnosno, neradu u tom periodu? Svi znamo iz medija o toj privatizaciji, o toj pretvorbi, koja je to bila pljačka, koliko je to bilo stvari pseudo poduzetništvo gdje je omogućeno malim ljudima koji su vozili romobile prije Domovinskog rata da se obogate. I to je zločin najgore moguće vrste i naravno Državno odvjetništvo tu vjerojatno nije odradilo svoj posao kvalitetno ili nije dobio kvalitetnu informaciju ili samo nije kvalitetno odradilo svoj posao i tu oni kod mene nemaju prolaz nitko tko je radio u Državnom odvjetništvu, pa niti budući državni odvjetnik, ali ja se bavim jednim uskim segmentom i u tom uskom segmentu rekao sam što me zanima i zbog toga, moram podržati tog novog državnog odvjetnika. S druge strane, nemamo mogućnost mi kao manjina, sada smo mi zajedno u toj manjini, nemamo mogućnost izabrati nekog drugog, pa onda zbog toga iz pragmatičnog razloga ja ću biti za.

Kako banke tuže RH zbog troška konverzije nad kojem su navodno ostvarile gubitak, kada su sve banke u RH tijekom cijele krize ostvarivale dobit, a takvu su dobit ostvarile i nakon konverzije. Ja sam možda neuk, ja možda to ne razumijem, ali to su podaci koje su one same napravile i same podastirale javnost. Dakle, pao im je udjel loših kredita, krediti se vraćaju, oni ostvaruju dobit i sad je odjednom RH kriva za to. Kolega Grbin, u pravu ste, radi se o tome da banke koriste ono što mogu, imaju te bilateralne sporazume pa su onda pokrenule arbitražu ne bi li ušićarili ekstra profit a ustvari činjenica jest da one nisu u gubitku. Prvo zato jer su imali poreznu olakšicu, drugo zato jer svi dužnici koji tuže nakon konverzije gube proces za preplaćene kamate, dakle taj dio su dobile. I dodatno izgubile su loše kredite, pod navodnicima izgubile. Dakle one su totalni dobitnik. U situaciji nakon konverzije CHF kredita postoji jedna istinska win win win situacija gdje smo svi dobili. Dužnici su dobili smanjenje svojih glavnica, banke su se riješile loših kredita i u budućnosti posluju puno zdravije, dobili su i poreznu olakšicu a država je riješila problem građanima gdje je pokazala svoju socijalnu i pravnu osjetljivost. Poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Nažalost nije ovdje pa gubi pravo govora. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Sabora. Kada se bira ravnatelj Gradskog kazališta u Zagrebu onda se on bira na način da godinu dana prije isteka mandata postojećeg ravnatelja se raspisuje natječaj za izbor novoga. Zadnja se smjena dogodila prije nekoliko dana u Gradskom kazalištu Kerempuh. Proces odabira novog ravnatelja je obavljen prije godinu dana i znalo se da će gospodina Ljuštinu zamijeniti gospodin Šušković jer je on prije godinu dana izabran na tu dužnost. Njih dvojca su stari ravnatelj i novo imenovani ravnatelj su godinu dana radili zajedno. Stari nije više donosio ni jednu odluku bez konzultacija sa onim koji će ga naslijediti, novi se potpuno uputio u situaciju u ustanovi koju će voditi. Tako to otprilike izgleda ozbiljno, tako bi to inače trebalo izgledati. A kako radi ova Vlada? Ravnatelj agencije za zaštitu osobnih podataka, mandat mu je istekao 11. travnja a Vlada je 10. travnja jedan dan prije isteka mandata u Sabor poslala materijal sa prijedlogom za nastavak mandata toga starog ravnatelja ali zapravo izboru novoga. Dok mi to raspravimo nastavio je interregnum, dok mi izglasamo i potvrdimo novoga, interregnum od 11. pa do sutra je interregnum, nema ravnatelja, potpuno neuredno, potpuno neuredno kao u dječjem vrtiću. Isto tako je bilo i sa Povjerenstvom o sprječavanju sukoba interesa a sada evo i sa glavnim državnim odvjetnikom. Pa kao da se radi o nekoj posve nebitnoj funkciji pa se to radi u zadnji čas. U petak ćemo izabrati novoga, on drugi tjedan nastupa na dužnost. Kada je ministar govorio o tome da nema ništa protiv gospodina Cvitana ali da je njemu jednostavno istekao mandat, da je normalo da se odredi novi, to ne mora biti onaj koji je do sada obnašao dužnost i ja se s time potpuno slažem. Nitko nije pretplaćen na neku dužnost, istekao mu je mandat i pravo je Vlade da imenuje i predloži nekog drugoga. U tome nema ali apsolutno ničega spornoga i ja u tom smislu ne mislim da se smjenjuje gospodina Cvitana jer je njemu istekao mandat. Ali mislim da je ministar bio prilično neiskren kada je rekao da on nema apsolutno ništa kao ni cijela Vlada protiv gospodina Cvitana. Dokaz za to je to što klub HDZ-a ne želi prihvatiti Cvitanovo izvješće, nego ih tek prima na znanje. E sad pazite, tu postoje 3 stupnja, izvješća se ili prihvaćaju ili primaju na znanje ili odbijaju. I to su formule, one imaju svoja značenja, one nisu bezvezne. Kada se nečije izvješće prima na znanje onda se odaje priznanje radu onoga koji je ta izvješća podnosio. Onda se kaže, da čovječe ti si radio dobro i mi priznajemo tvoj rad. E sada mene bi zanimalo zbog čega sumnja, zašto HDZ ne želi prihvatiti ta izvješća, po sugestiji, naravno premijera, predsjednika HDZ-a. Što to oni zamjeraju Cvitanu jer nešto mu očito zamjeraju? Jučer sam rekao da inače Cvitan može biti ponosan na to što ga HDZ ne podržava. Jer onaj koga HDZ ne podržava sasvim sigurno je radio dobro, sasvim sigurno, većeg dokaza za to ne treba. Glavna opasnost za rad državnog odvjetnika je pritisak politike, nema veće opasnosti. Mi smo u Hrvatskoj od njezina nastanka imali različite situacije. Jedno vrijeme od 10 travnja pa tamo do kolovoza '92. glavni državni odvjetnik je bio gospodin Šeks, čovjek iz vrha stranke tada. I to nije bilo ništa neobično u RH, dakle da jedna eminentno politička figura bude ujedno i državni odvjetnik. U takvoj situaciji naravno ne može biti govora o državnom odvjetništvu kao o samostalnoj instituciji. Ona je sluga politike, doslovno. Tu situaciju treba izbjegavati, to su prošla imena, nećemo o tome, govorim to samo kao primjer. Najvažnije je da taj bude oslobođen pritiska politike a dana smo nažalost čuli, naš kolega Branimir Glavaš iskoristio je cijelo svoje vrijeme da novom državnom odvjetniku kaže vi trebate istražiti što je radio taj zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.

Pa to je u najmanju ruku prisila nad pravosudnim dužnosnikom. To se ne radi, to se u pristojnim zemljama ne radi bez obzira na vašu ogorčenost. To je vaš privatni slučaj. Sredstva, gledajte, u 2016. godini za DORH, ali i za USKOK i za sva državna odvjetništva država je dala 342 milijuna kuna. Za katoličku crkvu, samo po Vatikanskim ugovorima 600 milijuna kuna. Pa dobro, što je nama važnije kao državi? Šta nam je važnije? Možemo, dajmo još duplo crkvi i ukinimo potpuno državno odvjetništvo. Zašto da progonimo kriminal? Ili zašto se pravimo da ga progonimo, a ne damo novce? Pa kako će raditi ljudi ako im ne damo novce. Ako ti novci idu katoličkoj crkvi koja ništa drugo zadnjih mjesec dana nije radila, nego napadala državu i vladajuću stranku zbog Istanbulske konvencije. Pa sad, ako je to nama važnije, onda nastavimo tako. I treća, zadnja stvar izbor, način izbora. Rekli ste da spremate se u izmjene zakona o glavnom državnom odvjetništvu.

Pa zato da nema šta se kome dodvoravati. Uopće ne očekuje reizbor. Ne zanima ga, s tim jednostavno ne računa i zna da ne može s time računati jer to će bitno pojačati neovisnost državnog odvjetništva. Da li je taj mandat 7 godina, dali je 6 godina, da li je 8 godina manje je važno. Da se ne poklapa sa mandatima parlamentarnih ciklusa, da se ne bi to dogodilo da se preklope, da budu u isto vrijeme. I na koncu, razlog suzdržanosti. Zašto ću glasati suzdržano? Ne zato što imam bilo šta protiv gospodina Dražena Jelinića, ja njega ne poznam, o njemu čujem sve najbolje što govore o njemu kolege koje poznaju njegov rad, nego razlog suzdržanosti je ovaj, dajmo mu priliku, odgovornost je vladajućih da predlože glavnog državnog odvjetnika. To je odgovornost i ne mala odgovornost, možete pogriješiti, može čovjek radit loše, može vam htjeti služiti, možda vam hoće i napakostiti, ne znam. Može biti i objektivan i neobjektivan. Biti ću presretan ako budemo mogli prihvatiti sa zadovoljstvom njegovo prvo izvješće, kad vidimo da je njegov rad dobar jer će to značiti da ste predložili najboljeg mogućeg čovjeka jer će to značiti da ga mi onda možemo prilikom usvajanja njegovog prvog izvješća i potvrditi. Ovako, odgovornost je na vama, neka bude izabran vašim glasovima, mi ćemo u tom dijelu biti suzdržani, ne zbog osobe nego iz principa. Izvolite. Gospodine Staziću, ja nisam davao zadaću novom budućem državnom odvjetniku da on to izvrši. Sutrašnji novi državni odvjetnik je danas predsjednik državnog odvjetničkog vijeća. Ja sam predložio državnom odvjetniku da se izvrši dodatna sigurnosna provjera. U svom izlaganju sam se obratio i SOA-i, sigurnosno-obavještajnoj agenciji u čijoj je nadležnosti da izvrši provjere. Ona je izvršila vjerojatno jednu provjeru, drugu provjeru, one nisu kompletne, argumentirao sam sa određenim dokumentima, datumima, urudžbenim brojevima, ta dokumentacija postoji i posao je SOA-e da samo utvrdi točnost toga ili ne. Ako je to točno, logično je da glavni državni odvjetnik predlaže državnom odvjetničkom vijeću da raspravi o tom problemu i eventualno potvrdi status ... [[Govornik se ne razumije.]] državnog odvjetnika ili uskrati suglasnost. Nikakvog razloga nemam da vam bilo šta imputiram što niste rekli. Ton, izričaj u vašem govoru je bio neprimjeren prema budućem državnom odvjetniku. Na vama je da podnesete kaznenu prijavu, ako mislite da je netko počinio kazneno djelo. To je ono što građani rade. To podnesete državnom odvjetništvu pa, ako nemamo povjerenja u državnog odvjetnika, onda nemojte glasati za njega. Rekli ste da hoćete. Ali, vi podnesite kaznenu prijavu protiv onoga koga mislite da je napravio kazneno djelo, ali nemojte javno tražiti od budućeg državnog odvjetnika da čini ovo ili ono. Kolega Stazić, što se tiče agencije za zaštitu osobnih podataka, vi ste bili predsjedavajući ovdje kao potpredsjednik kada se vodila rasprava o smjeni na temelju odluke Vlade. SDP nikad nije proveo smjenu, znate da je to ostalo i ostalo je očito do današnjeg dana i sve što se tamo događalo, odnosno sukob interesa i ta agencija. Što se tiče progona tj. optužbe na neke saborske kolege da pritišću DORH, vi ste bili taj koji se u jednom slučaju, slučaju kamioni, gdje ste jednog ministra pritiskali do toga da je trajao postupak, sudski postupak, pravomoćno oslobođen i nikad mu se niste ispričali i s ove govornice ovdje iako je taj pritisak bio možda jedan od najvećih što ja pamtim u političkom svijetu. A što se tiče priče o Državnom odvjetniku, mislim da imam premalo vremena, a zašto vi to ne podržavate, vjerojatno imate razlog.

Govorio sam o ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka, kojemu je mandat istekao 11. travnja, a mi nismo potvrdili novoga. Čijom greškom? Nikakav pritisak ni na koga nikada nisam vršio zbog afere kamioni. Bilo je osnovano istražno povjerenstvo, ono je ispitalo sve, cijeli materijal je uputilo DORH-u DORH je podignuo optužnicu, sud je tu optužnicu potvrdio, provedeno je suđenje Rončević je osuđen nepravomoćno na 4 g. viši sud je vratio na ponovno suđenje, zamislite s kojom uputom. Ne smije se ispitivati, da li je Rončević kupio najskuplje moguće kamione, kada je u javnoj ponudi imao jeftinije. Nego, samo, da li je tu najskuplju ponudu, u toj najskupljoj ponudi, platio više nego što je u ponudi pisalo. Da sa takvom uputom, nema toga, tko ne bi bio oslobođen, što god da je napravio, to govori o radu naših sudova. Pa kolega Stazić, vi ste, ako sam dobro shvatio rekli nešto u stilu, pa evo, HDZ daje novac Katoličkoj crkvi, a eto, crkva nije na strani HDZ-a u … [[Govornik se ne razumije.]] situaciji itd. Mislim to je interesantno poimanje politike. Dakle, ako sam dobro shvatio, ono što vi želite reći, mi ćemo davati proračunske novce, a vi ćete za uzvrat nama davati političku podršku. HDZ tako ne funkcionira. Doduše možda tako funkcionira SDP, jer vidimo da izvršni direktori, nekih nezavisnih vladinih ugovora, danas su na toj funkciji, a sutra su izvršni tajnici SDP-a. Tako da, očito ste se navikli na neki način, načine djelovanja, koji vjerojatno u demokratskoj državi ne bi tako trebali funkcionirati kako vi to vidite. Što se katoličke crkve tiče, tu idu sredstva i za obrazovne programe i za socijalne programe, itd. koji su mislim, puno korisniji od razno raznih politikantskih udruga, koji guraju jednu političku platformu, koja eto, vama odgovora pa ju zato i podržavate. Krivo ste vi mene citirali, nisam ja rekao da HDZ daje novac Katoličkoj crkvi, ako hoćete dajte, još uvijek vam je u blagajni, jer nemate pravomoćnu presudu, da vratite onih 23 milijuna. Dajte, nek HDZ plaća Katoličku crkvu, ja neću riječ reći. Ali, Katolička crkva se plaća iz državnog proračuna, u koju uplaćuju svi, ne samo HDZ-ovci, i ne samo vjernici, nego i ateisti. A iz tog proračuna treba financirati i DORH, treba financirati i školstvo, treba financirati zdravstvo, treba financirati penzije. Ako vi hoćete, daj Bože, preuzmite tu obavezu na sebe, svi sretni. Idemo dalje, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče. Ja ću započeti, tamo gdje je kolega Stazić stao, a vidim da je iz replika, koje su uslijedile, potrebne vrlo jasno obrazložiti što je to procedura i što je u ovom izboru prekršena. Dakle, izbor Glavnog državnog odvjetnika RH, uređen je Ustavom, čl. 125. Ustava, ali isto tako Zakonom o Državnom odvjetništvu. Zakon o Državnom odvjetništvu, u čl. 95. propisao je proceduru, ali i rokove, u kojima Vlada predlaže, a Sabor bira glavnog državnog odvjetnika. Čuli smo prije od jednog kolege, da se ništa sporno nije dogodilo, ali to je očito tako u ovoj državi, u kojoj Sabor odredi određene rokove, a onda ih nitko živ ne poštuje. Jer zašto bi mi Hrvati, poštovali rokove jer da parafraziram jednog kolegu, nije ovo bundesliga pa da se zna tko će postati trener Bayerna 6 mjeseci unaprijed. A očito ovo danas više nije bundesliga ali je nekada bila. Jer prije 4 g. prijedlog za gl. državnog odvjetnika, Vlada je u proceduru uputila 2 mjeseca prije isteka njegovog mandata. A znate li zašto je to bitno? To je bitno iz više razloga. Možda najmanje, zato, da bivši i novi glavni državni odvjetnik, imaju vremena kako bi pripremili primopredaju, ili kao što je to u slučaju kazališta slikovito opisao kolega Stazić, da imaju jedno određeno vremensko razdoblje, kako bi se uhodali. Isto kao ni posao predsjednika Vlada i ministra u Vladi nije isti i ne može biti. Odgovornost gl. državnog odvjetnika je nemjerljiva u odnosu na odgovornost njegovih kolega. On je lice, on je glas čitave organizacije. Mi smo nažalost, kolegi Jeleniću, kojeg ja iznimno cijenim, ustvari otežali početak obnašanja njegovog mandata. Mi smo ga doveli u situaciju, da već u početku imamo sumnju zbog čega se ovaj izbor vrši ovako preko koljena. Mi nemamo obrazloženje, zbog čega se odustaje od gospodina Cvitana, iako je točno, da onaj kojemu je Ustav dao mogućnost da predlaže glavnog državnog odvjetnika, a to je Vlada Republike Hrvatske ima pravo po isteku mandat prethodnoga, predložiti novog po svojem nahođenju. Ali, mi od Vlade nismo čuli niti jednu jedinu riječ, o tome što zamjera prethodnom. Koji su to razlozi, da čovjek koji još uvijek ima nešto za dati, nije dobio priliku da nastavi ono što je po mojem mišljenju, ne odlično, ali jako dobro radi, ne odlično. Jer gafova je bilo, o tome smo jučer razgovarali, da se ne ponavljam. Dakle, kolega Jelenić je doveden u vrlo nezgodnu situaciju. Kolega Jelenić je doveden u vrlo nezgodnu situaciju i u pogledu kolega koji sjede u Hrvatskom saboru i koji će sutra trebati o njemu odlučivati. Ja sam imao prilike, jer, sam i te struke i jer sam sudjelovao godinu dana u radu Državnog odvjetničkog vijeća upoznati kolegu i vidjeti da se radi o profesionalcu, vidjeti da se radi o osobi koja je nepristrana i osobi koja je po mojem dubokom uvjerenju časna. Kolege iz mojeg kluba ali isto tako i kolege uz vašeg kluba, uvaženi kolege iz vladajuće većine, nisu to imali prilike. A budući se radi o samozatajnom čovjeku, niste imali prilike niti posebno ga proguglati i naći nešto o njegovoj karijeri što bi vam zapelo za oko jer je to sačuvano za profesionalne krugove. I zato je normalno da će pretežita većina oporbe biti suzdržana jer o njemu ne znaju ništa i nisu ga imali prilike upoznati. Nažalost kao što je i kolega Stazić rekao, to je postala ustaljena praksa ove Vlade. Sjetimo se samo situacije doduše, za to je kriva Predsjednica Republike, ali ona je ipak dio vašeg političkog kruga, sjetimo se situacije oko predsjednika Vrhovnog suda, niti tamo nismo imali prilike provesti adekvatnu raspravu. Srećom pa kod kolege Jelenića nemamo takvu situaciju dasmo morali tražiti njegove imovinske kartice kako bi ispitali određene nelogičnosti oko porijekla njegove imovine pa onda kad smo shvatili da nismo dobili sve imovinske kartice, da vladajuća većina odluči da nam uskrati pravo da izvršimo uvid u ostale a onda kad su one ipak dospjele u javnost, onda smo imali prilike vidjeti i zašto jer je predsjednik Vrhovnog suda današnji muljao sa prikazivanjem imovine u imovinskoj kartici, da je za njegovu imovinsku karticu nadležno Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao što smo nedavno vidjeli u slučaju gospođe Rimac, dobio bi kaznu. Nadalje, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, opet smo čekali zadnji trenutak. Dapače, ne da smo čekali zadnji trenutak nego smo odlučivali nakon što su protekli rokovi. Agencija za zaštitu osobnih podataka, također mi trenutno nemamo osobu koja bi trebala biti na čelu Agencije za zaštitu osobnih podataka dok se na razini EU-a događa jedna revolucija na pitanje zaštite privatnosti i na onome što bi ta agencija trebala raditi. Mislim da smo i raspravljali nedavno o zakonu koji uređuje to područje a nemamo osobu koja bi trebala provoditi tu zaštitu prava hrvatskih građana. Ekspertna radna skupina, pa sada Državno odvjetništvo itd., itd. Poštovane kolegice i kolege, procedura je izuzetno bitna. Demokracija počiva na proceduri. Ako u zakonu piše da je rok u kojem Vlada mora predložiti kandidata 3 mjeseca, onda mi taj rok ne možemo odbaciti i praviti se kao da on nije bitan. Onda promijenimo zakon i recimo da Vlada predlaže kandidata tjedan dana prije nego što sadašnjem istekne mandat. Ali to nećemo učini jer sami znamo kako bi izgledala i javna rasprava i saborska rasprava o takvom zakonu. Dopustite mi da ovu raspravu iskoristim i za jednu poruku koju ću uputiti najvjerojatnije novom glavnom državnom odvjetniku Jeliniću. On moju podršku ima jer kao što sam rekao, imao sam prilike raditi i upoznati ga kroz praksu i znam zbog čega ću za njega glasati ali to nije bianco podrška. Ja od njega očekujem velike stvari i nadam se da će biti dostojan povjerenja koje će sutra dobiti. Od njega prije svega očekujem da bude nepristran, potpuno nepristran. Od njega očekujem da si ne dopusti one gafove kakve je jučer i sam sadašnji glavni državni odvjetnik kolega Cvitan priznao. Od njega očekujem da kad predsjednik Vlade eventualno zatraži da se s njim pojavi na pressici, kaže odlučno ne jer se to ne smije. Međutim od njega očekujem i da se postavi prema ministru pravosuđa iako vjerujem da će ministar pravosuđa i bez toga imati sluha i da proračunu već za 2019. godinu osiguramo adekvatna sredstva kako bi se poboljšao rad državnih odvjetništava i to ne samo USKOK-a čije je stanje kritično već i Državnog odvjetništva u Zagrebu, pogotovo njegovog građansko-upravnog odjela itd. To su sve stvari za koje moramo izdvojiti sredstva, one su važne. Nadalje, očekujem od glavnog državnog odvjetnika da poradi na edukaciji kolega koje rade u odvjetništvu, to je izuzetno bitno jer nije samo trenutak izabran sam, skupio sam najviše bodova na pravosudnom, skupio sam najviše bodova u državnoj školi i to je to, miran sam do 70. godine. Ne, državni odvjetnici moraju se educirati tijekom cijele svoje karijere i to je nešto na čemu očekujem da će glavni državni odvjetnik raditi. I najvažnije, očekujem da još više truda nego što su njegovi prethodnici uložili, uloži u borbu protiv kriminala. Očekujem od njega da shvati koliki je značaj eksponiranih slučaja. Eksponirani slučajevi su oni slučajevi koji definiraju percepciju javnosti o progonu kaznenih djela u RH. Statistike koje pokazuju koliko je ova zemlja sigurna, statistike koje pokazuju koliko je sitnih prevaranata i lopova kažnjeno, nažalost ili na sreću ne zanimaju nikoga. Za percepciju sigurnosti bitan je progon najrazvikanijih počinitelja kaznenih djela a percepcija sigurnosti često je za građane bitnija od stvarne sigurnosti koja proizlazi samo iz statističkih podataka, građani statistiku ne čitaju. Zbog toga i tu ću završiti, od državnog odvjetnika RH, od glavnog državnog odvjetnika očekujem da promijeni način svojeg komuniciranja sa javnošću. Vremena zakopčanih tužitelja su prošlost. Hvala vam i završavam. Idemo na iduću raspravu, poštovani kolega Pernar, izvolite.

Nema ga. I onda se očekuje od mene da dam komentar na kandidata, eto to nisam u mogućnosti. I što da radim onda? Pa zamislite, to je kao da dolazite na razgovor za posao, potencijalni poslodavci su tu, njih barem 76 morate uvjerit, a vi kažete ma imam ja bitnijeg posla. To se danas dogodilo.

Je li moguće da je zapravo ova rasprava suvišna?

Jel to moguće ministre dragi? Stvarno sam iznenađen ovakvim ponašanjem, netko će reć tko je optimist, reći će imaju važnijeg posla. A netko tko je pesimist će reć njemu nije stalno, njega nije briga zapravo za to što mi mislimo o njemu i reći ću vam ukratko mišljenje svoje o njemu, a to je da ako je lijen da uopće dođe tu da se predstavi, da odgovori na pitanja, da komunicira, onda ne vidim razloga zašto bi ga podržao i iz tog razloga ga neću podržat. Mislim da je to minimum, ne samo profesionalnosti, nego kulture i to zapravo pokazuje na koji način se kadrira u vladajućoj stranci, jednostavno se unaprijed sve dogovori, mi tu možemo raspravljat, evo jadni ljudi javili su se tu za raspravu, ima ih puno iza mene, mogu raspravljat do sudnjeg dana, ništa od toga. Gubitak vremena. Jednostavno smo se našli kao u nekakvoj, kako bih nazvao uopće ovu situaciju. Ja bi ovo nazvao jednim kazalištem u kojem smo mi performeri, performeri koji kao trebamo odradit svoju ulogu, kao diskutirat, a u biti sve uzalud.

Vrijeme prolazi, ali znate što ću vam reći? Pa DORH općenito tako radi. Tamo gdje bi trebao bit ga nema, kada bi trebao doć, dođe sa zakašnjenjem, nekad od 4 godine, nekad od jedan dan, onaj zanimljiv slučaj je bio gdje se za jedan dan se zakasnilo sa procesuiranjem, e prekasno, jedan dan.

Čak i saborski zastupnici, inače su rasprave više-manje su ljudi odsutni, sad ima prilično puno zastupnika, ali čak ni naš dolazak nije mogao utjecat na cijenjenog gospodina da se odazove, da čuje zapravo što zastupnici misle. I ja pozivam sad zastupnike vladajuće većine da zbog takvog odnosa tog čovjeka, da ga ne podrže. Da kažu gospodine, niste se udostojili doć uopće nama predstavit, vi nas ne poštujete, ovo nije korektno od vas. Međutim, naravno, vi ćete glasat za njega, jednoglasno, kao i uvijek, pitanje je samo hoće li bit 77 ili 76 ruku. Što će reći da sve što radim je zapravo besmisleno, to je najveći paradoks u cijeloj priči, a ono što je bitno u svemu je da imate podršku naroda za to, da narod glasa za ovakvu politiku, podupire ju u kritičnom broju. Znači kritična masa građana podupire ovakav sustav upravljanja i zemljom i institucijama i rezultat takvog upravljanja svi možemo vidjeti. Pa bih htio pitati, budući da nema ovdje tog uvaženog gospodina, mislio sam bar ću ga upoznat, ali evo nažalost ni to. Pa sam htio pitat onda ministra Bošnjakovića, samo jedno pitanje imamo za vas. Mnogi građani su uvjereni da je Hrvatska korumpirana zemlja. Zanima me da li vi mislite da je Hrvatska učinila dovoljno u borbi protiv korupcije?

Samo jedna informacija, jedno objašnjenje. Dakle potencijalni kandidat za ovo mjesto, kao i svi ostali koji će tek biti izglasovani u Hrvatskom saboru ne mogu nazočiti na plenarnoj sjednici, on je bio danas na Odboru za pravosuđe, tamo su bili članice i članovi odbora i svi zastupnici koji su željeli upoznati, vidjeti ili pitati kandidata za državnog odvjetnika, mogli su biti na odboru. Dakle nije gospodin Jelinić kriv, mislim da je to važno reći zbog javnosti, on jednostavno nije danas mogao biti ovdje, a bio je na odboru. Samo ta informacija. Sada je na redu poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ne gospodine Jelinić nego gospodine ministre, gospođo pomoćnice, kolege zastupnici. Znači danas se govorilo o raznoraznim temama, uglavnom radi skupljanja dnevnopolitičkih bodova, to je posve prirodno, ali ja bih pokušao malo govoriti o širem kontekstu djelovanja državnog odvjetništva i možda i nekim razlozima osim unutar samog državnog odvjetništva i šireg okvira koji dovode do određenih problema koji se percipiraju u javnosti.

Znači Hrvatska je 2008. godine napravila veliku reformu kaznenog postupka kada je umjesto inkvizitornog modela gdje istražni suci imaju tu ajmo reći ključnu riječ o istražnom dijelu samog postupka, veliki dio odgovornosti, nadležnosti prebacila na državne odvjetnike. E sada mi u tom slučaju imamo dva načela koja dolaze u međusobnu koliziju, znači načelo učinkovitosti, brzine djelovanja, ekonomičnosti, a drugo načelo je načelo odnosno zaštita okrivljenika i pravo na obranu. Nažalost, taj zakon kakav je donesen tada je pokazao određene manjkavosti i to dosta manjkavosti i zbog toga ga je Ustavni sud ukinuo odnosno ukinuo je dosta njegovih odredaba čak 43 članka. I upravo smo tada došli do situacije da od jednog postupka kada se intenzivno krenulo procesuiranje mnogih krupnih riba što bi rekli, upravo zbog tih promjena zakona i kasnije novela zakona koje su bile uzrokovane i tom odlukom Ustavnog suda su doveli do toga da se ti postupci razvuku. Jer činjenica je da je učinkovitost i brzina bitna ali to ne smije ići na uštrb temeljnog prava na obranu. I to je taj disbalans i to je ta situacija koju imamo i dana danas i koju smo imali i kasnije i kroz mnoge izmjene zakona itd. i to je ono što treba objasniti. Znači postoji razlog zašto postoje temeljna ljudska prava, zašto postoji pravo na obranu i ona ima svoju povijesnu težinu i povijesni razvoj, a temeljni uzrok prava obrane je da pojedinac bude zaštićen od prevelike vlasti države i prevelikih ovlasti, pogotovo izvršne vlasti. I u tom dijelu činjenica je da on može dovesti i u nekim slučajevima i do otezanja postupaka, vraćanja odluka na prvi stupanj i na kraju krajeva jedna od odluka koje smo spomenuli, poznatih odluka o slučaju INA-MOL je bila upravo ukinuta zbog povrede tih temeljnih načela i to je nešto što treba naglasiti. Činjenica da se pokazalo da je trenutno zakonodavni okvir dosta manjkav, mnogo se problema javilo u praksi i svakako ovim putem pozivam i ministra, znam da i on razmatra to na jedno potrebno redefiniranje cjelokupnog sustava, samog kaznenog postupka i traženja novog balansa između temeljnog prava na obranu i samog načela učinkovitosti i procesuiranja kaznenih djela. I mislim da je to okvir u kojem će se i državno odvjetništvo svakako morati snaći i novi glavni državni odvjetnik. Drugo što bih naveo, a o čemu se dosta često govori je pitanje autonomije državnog odvjetništva. Znači državno odvjetništvo ima vrlo veliku autonomiju odlučivanja hoće li uopće postupati po kaznenim prijavama, hoće li dovesti do pokretanja istrage, hoće li odbaciti kaznenu prijavu, hoće li doći do sklapanja nagodbi u određenim slučajevima kako bi se ulovile krupnije s nekim optuženicima kako bi se ulovile krupnije ribe što bi rekli itd. Ono do čega tu dolazi međutim isto tako do određenih tenzija nerazumijevanja pa i različitih tumačenja u samoj sudskoj praksi. Ono što smatram da je izuzetno bitno da taj postupak odlučivanja samog državnog odvjetništva bude što transparentniji i mogući, da sve odluke budu maksimalno obrazložene i da bude potpuno jasno u slučaju kada je državno odvjetništvo donijelo neku odluku o procesuiranju ili ne procesuiranju da te odluke budu vrlo i razvidne i jasne i da svakom bude jasno o čemu se radilo. Također na odboru smo čuli da se te odluke dosta često donose vrlo dugo, da se o nekim kaznenim prijavama odlučivalo i četiri godine, to su rekli neki naši kolege saborski zastupnici, ne sumnjam u njihov izvor informacije, to je nešto što svakako treba promijeniti. Mislim da su takve situacija zbog pravne sigurnosti i zbog zaštite temeljnih prava nedopustive, da državno odvjetništvo svakako treba i tu poraditi na percepciji, a pogotovo da ne bi ispalo da državno odvjetništvo selektivno procesuira neke slučajeve, a druge slučajeve ono što smo rekli kolokvijalno drži u ladici. Znači ja vjerujem da to nije tako, ali svakako je potrebno imati što transparentniji postupak odlučivanja, uvijek obrazloženu odluku, a i da kroz statistike vidimo koliko traje da državno odvjetništvo donese odluku o nekoj kaznenoj prijavi. Također ono što bih posebno naveo, a što se danas spominjalo više puta, a što se inače rijetko spominje, a to je pitanje građanskog odjela. Ja bih tu skrenuo pažnju na to da državno odvjetništvo zastupa RH u mnogim parnicama i tu su rezultati takvi da bi mogli biti bolji. Znači konkretno čak 40% parnica u kojima državno odvjetništvo zastupa RH, RH izgubili. Naravno puno je razloga za to, to su vrlo kompleksna pitanja od samog postupka od samog postupanja državnih tijela koja možda neke postupke odugovlače više nego što bi trebali itd., ali svakako mislim da se taj postupak može poboljšati. Posebno bih naglasio, a znam da takvih slučajeva ima u praksi da se često događa da se neki postupci gdje je država tužena, gdje ih ne može dobiti da se svejedno razvlače praktički do kraja do pravomoćne presude, što znači dodatne troškove za državu, znači dodatne zatezne kamate koje idu, a s druge strane se ne omogućava pravnim subjektima znači fizičkim i pravnim osobama da realiziraju svoja potraživanja prema državi u nekom razumnom roku. Mislim da to nije dobro, mislim da se svakako treba analizirati zašto do toga dolazi. A također jedna stvar koja bi bila dobra i u budućim izvještajima, a koja nisam vidio u izvještaju za 2016., da se isto tako jasno navede koliko je država zapravo moramo platiti zateznih kamata u tim postupcima. Mislim da su brojke, moj dojam neki subjektivni ali nemam punu informaciju, dosta velike i to je nešto na čemu bi se svakako trebalo poraditi. Znači dodatno kadrovsko ekipiranje građanskih odjela, dodatno praćenje samih postupaka, a isto tako bolja komunikacija sa samim državnim tijelima kako bi se zajednički donijela odluka o tome kada neki postupak treba obustaviti, sklopiti nagodbu ili nešto slično. Također bih ovim putem spomenuo i postupak vezan i ulogu državnog odvjetništva vezano uz europski uhidbeni nalog. Mi se sjećamo da smo prije nekoliko godina imali određene postupke gdje se državno odvjetništvo zapravo našlo u paradoksalnoj situaciji. S jedne strane, moralo je zastupati državu koja je izdala nalog s jedne strane, s druge strane, morala je poštivati svoju ustavnu i zakonsku obvezu da štiti zakon, odnosno svoje tumačenje zakona. Mi smo tada imali situaciju da su državno odvjetništvo zapravo nastupala protiv, na neki način, interesa odnosno zahtjeva održava koje su te naloge izdale, a da, znači, i to neka državno odvjetništvo u jednom smjeru neka, a neka u drugom smjeru. Mislim da je nešto i stručna literatura pisala o tome i da je to nešto što bi se isto tako trebalo razmisliti kako urediti dalje. Činjenica je da smo mi imali novelu zakona o pravosudnoj suradnji 2015., gdje je ta izričita odredba da državno odvjetništvo zastupa država izdavatelja naloga uklonjena, međutim i dalje de facto ostaje državno odvjetništvo to koje mora tu ulogu izvršavati. Znači, tu je riječ o jednoj paradoksalnoj situaciji koja može dovesti do toga da imamo onakve sporove i onakve dosta čudne pravne situacije, pravne zavrzlame kakove su imali u onim poznatim slučajevima predaje određenih osumnjičenika u Njemačku, odnosno okrivljenika. Tako da mislim da su to neke stvari na kojima svakako treba poraditi i država kao pravni, kao zapravo i zakonodavac i mi svi skupa i ministarstvo pravosuđa, ali to isto tako i to su isto tako izazovi s kojima se novi glavni državni odvjetnik treba suočiti. Uglavnom, što se tiče svega drugoga, da se ne ponavljam, naravno, podržavam znači, koliko god je moguće povećanje proračuna, odnosno sredstava za državno odvjetništvo, pogotovo na USKOK za koji znamo da radi u vrlo teškim uvjetima, koji se mora baviti jednim širokim kolopletom vrlo složenih predmeta, s tim da bi također bilo interesantno razmisliti i da se možda suzi nadležnost USKOK-a da se zbilja mogu koncentrirati na one najvažnije predmete radi kojih je USKOK zapravo i osnovan. Ali isto tako, mislim da treba izbjegavati situacije da možda nekad i USKOK ode možda previše u širinu nekim putevima istrage koji možda nisu nužni, nego da se stvarno onda postavi prioritetno ono što je najvažnije. Na taj način se neće onda niti razvlačiti postupci, a i konačne odluke će biti bolje. Što se samog kandidata tiče, znači, ja sam životopis pročitao, mislim da je to dovoljno informacija da se svatko od zastupnika mogao uvjeriti u njegove reference. Mislim da tu nema ništa dvojbeno i smatram da mu kao čovjeku koji poznaje sustav, koji zna funkcioniranje državnog odvjetništva svakako treba dati šansu i evo, ja ovim putem ga podržavam i želim mu sreću u daljnjem radu. Izvolite. Uvaženi kolega, rekli ste da presuda tj. da je Ustavni sud zbog načela, procedure u biti, poništio presudu u slučaju INA Mol. Pa naravno da je Ustavni sud i cijelo pravosuđe, narod ne vjeruje nit će vjerovati, kao ni u državno odvjetništvo zbog rodbinske ideologije, ne rodne, da me krivo ne shvatite. Naravno, svi znamo da je na čelu Ustavnog suda kum Vladimira Šeksa. To može potvrditi ovdje gospodin Bačić ili ministar i cijeli taj sustav je kontroliran i naravno da u datim trenucima se aktivira taj sustav u zlouporabi zaštite javnoga dobra.

Pa evo kolega Bulj, mislim da se vama stvarno gospodin Šeks priviđa gdje god hodate. Znači, ja tu ne bih stvarno ulazio u nagađanja o tome tko je s kim u kakvim odnosima, a isto tako ne bih komentirao konkretne predmete. Mislim da nije potrebno niti je dobro, a pogotovo što je riječ o predmetu koji još uvijek traje. Znači, taj predmet je opet naglašavam, nije pravomoćno okončan u smislu da je gospodin o kojem se radi oslobođen, nego taj postupak još traje. Što se tiče samih standarda zaštite temeljnih prava, jedan od, ne bih opet ulazio u vaša nagađanja o nekakvim vezama, urotama itd., ali bih naglasio da je upravo jedan od temeljnih problema ovo što sam rekao. Znači, zakonodavni okvir koji je takav kakav je, gdje je Ustavni sud ukidao dijelove ZKP-a, gdje se on mijenjao upravo zbog te tenzije između s jedne strane, prava na obranu i potrebe učinkovitog postupka.

Uvaženi kolega Sokol, vi ste u svojoj raspravi se dotakli jedne izuzetno važne teme, a to je način na koji državno odvjetništvo zastupa interese RH i nešto što se pokazalo otprilike da je u 40% slučajeva to uspješno. No međutim, u praksi se pokazuju još neke stvari, a to je da se uopće žali i tamo gdje se zna da će se izgubiti i tu vam je jedan pragmatičan odnos. Mislim da je to apsolutno važna tema, tema koja naravno, imenovanje glavnog državnog odvjetnika pobuđuje i takvu raspravu, ali zasigurno jedna tema kojom se valja pobrinuti, kojom valja pridodati pažnju uz izmjenu slijedećeg zakonodavstva iz jednostavnog razloga što moramo znati da će nam na vratima biti i više milijunske parnice, što u eurima, što u dolarima, što u nečem drugom i tu ćemo morati zaista voditi računa. Hvala lijepa. Znači, da su u nekim slučajevima, znam iz osobnog iskustva, praktički iz prve ruke, da se postupci vode dulje nego što bi trebali i onda idu i zato sam rekao da bi recimo, bilo vrlo korisno vidjeti kolike zatezne kamate plaća država zbog toga što su u takvim postupcima koji su možda mogli biti okončani i prije. Ono što bih tu naglasio je da je tu najčešće podijeljena odgovornost. Znači, s jedne strane imate državno odvjetništvo koje zastupa, koje daje svoje pravno mišljenje, ali imate i određena državna tijela koja iz nekog razloga ne žele postupak završiti. I tu je uvijek pitanje tog balansa, ali ja isto mislim da bi državno odvjetništvo u mnogim slučajevima kada bi htjelo, moglo kroz svoje pravno mišljenje zapravo navesti i državna tijela da odustanu od postupaka koji se ne mogu dobit. I ono što bih naglasio je jedan od prioriteta koji se često spominje u upravo građanskom pravu je više nagodbi, više mirnog rješavanja sporova i mislim da tu postoji veliki prostor za napredak. Treća replika poštovani kolega Orepić, izvolite. Poštovani kolega Sokol. Vidim skloni ste docirati pa i nastojite ostaviti da razumijete kako formu, ali i stvarni život, kako to sve skupa funkcionira u stvarnom životu. Između ostalog, ono što želim izdvojiti, napomenuli ste i lošu percepciju rada DORH-a pa evo kad nastojite ostaviti dojam da razumijete formu, to vidim da znate, ali i stvarni život kako to funkcionira, u čemu vi vidite razlog te loše percepcije? Da li se tu radi o neefikasnosti DORH-a ili o nečemu drugom? Hvala kolega Orepić na pitanju, nisam imao dojam da dociram, dociram to što gospodin Bulj i ja imamo određeni način komunikacije, mislim da niti on meni zamjera, niti ja njemu. Mi vrlo često imamo situaciju da informacije ne dolaze možda na pravi način, da se ne komuniciraju na vrijeme, ne komuniciraju na način koji bi građanima bio razumljiv i to je nešto gdje se svakako treba poraditi. Također je činjenica, nažalost, e sad, teško je raspravljati o tome koji su uzroci, da određene društvene skupine smatraju da je državno odvjetništvo u nekim slučajevima djelovalo selektivno, to ovo što sam rekao u raspravi, da su se negdje nisu rješavale kaznene prijave na vrijeme, da je negdje išlo puno brže i to je nešto čemu se državno odvjetništvo kroz još transparentnije djelovanje, obrazloženje, statistike itd. treba objasniti je li tako ili nije. Ali puno je razloga sad, možemo o tome do sutra. Gospodine ministre, pomoćnice. Kolega Sokol, naveli ste sve primjere kada je bilo propusta kod rada državnog odvjetništva i rekli ste što bi trebalo učiniti kako bi to bolje i kvalitetnije funkcioniralo. Pa ja bi htio još samo još dodati da postoje i one stvari koje su se bitno smanjila, a u prijašnjim vremenima su bile stalne i aktualne i tu je bilo narušavanje temeljnih sloboda i ljudskih prava, a to je bilo curenje informacija iz državnog odvjetništva i iz MUP-a. Do dana današnjega nismo vidjeli da je itko sankcioniran i da su provedeni postupci protiv onih koji su prije svega i prije sudova davali transkripte konkretnih slučajeva i velikih afera novinara. I ti transkripti su izlazili u novinama. To je ono što je nedopustivo i to je ono što ruši temelje pravosuđa, to se ne smije dogoditi i novi državni odvjetnik mora i o tome povesti brigu. Pa evo, upravo je to jedna od ovih stvari na koje sam ciljao kad sam spomenuo taj dojam o javnosti, dojam selektivnosti. Jer ako vi puštate neke informacije neformalnim kanalima, a neke druge zadržavate, naravno da tu dajete prednost nekim okrivljenicima ili nekima koji žele optužiti na štetu nekih drugih i na štetu javnog interesa. To nije dobro, to narušava institucije, povjerenje u institucije i to je jedan od razloga zašto smo ovdje. Tako da jedna od stvari koje svakako očekujem od novog budućeg, ako bude izabran, glavnog državnog odvjetnika, da se takva praksa više nikada ne dogodi i u tom smislu se potpuno slažem s vama pa evo i to je jedan od elemenata za odgovor i kolegi Orepiću koji nisam stigao spomenut. Poštovani kolega Dodig, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani ministre, pomoćnice ministra. Ja sam ostao ovako dugo da bi sudjelovao u pojedinačnoj raspravi pokušavajući na taj način, barem simbolično dati značaj temi o kojoj danas govorimo. U tom kontekstu ja kao ne pravnik, kao čovjek sa skromnim ili gotovo nikakvim znanjem iz pravne struke, pogledao sam što znači zapravo državno odvjetništvo, ali i zbog toga sam pogledao što sam kao saborski zastupnik sutra u poziciji da dignem ruku za državnog odvjetnika ili ne dignem ruku. Pa kad tamo piše da je to organizacija koja ima 15 županijskih državnih odvjetništava, 22 općinske, ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kao posebnog djela državnog odvjetništva, a da je u opisu njihovih poslova mora progoniti počinitelje kaznenih djela, poduzimati pravne radnje zaštite imovine prava RH, suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta i procesuiranje ratnih zločina. Iz svega ovoga proizlazi da se radi o iznimno, iznimno važnoj instituciji koja zavređuje posebnu pažnju. U obraćanju javnosti državnog odvjetnika, ne znam je li još danas ili već sutra bi mogao ne biti, vjerojatno neće biti, gospodina Cvitana, među ostalim on kaže da za rad osim općih činjenica za uspješan rad državnog odvjetništva RH potrebno je i povjerenje građana.

Povjerenje građana. Ovdje je nekoliko puta konstatirano da nemamo povjerenja građana.

Jel to iz objektivnih razloga, ako jeste koliki su ti objektivni razlozi i ima li nekih drugih razloga zbog čega je tome tako? Objektivnih razloga ima. Postoje ozbiljne primjedbe na rad državnog odvjetništvo i to ne samo od sada, ali apstrahirajući čak ove pojedinačna nezadovoljstva ili ne samo pojedinačna nezadovoljstva određenim postupcima rada državnog odvjetništva, ima jedan detalj koji je sada spomenuo zastupnik Đakić, curenje informacija iz državnog odvjetništva. Ako postoji institucija u kojoj se to ne bi smjelo događati, onda to je zaista državno odvjetništvo. I kad ne bi bio ... [[Govornik se ne razumije.]] ni jedan razlog nepovjerenja javnosti u tu instituciju, onda je ovo dovoljan razlog zašto nepovjerenje mora postojati. Cvitan kaže da moramo imati povjerenje građana. Ovo je jedan od objektivnih razloga koje ja kao pravnik vidim, a pravnici vjerojatno vide još i mnoge druge. Što to konkretno znači? Konkretno znači da da bi se stvorilo povjerenje mora onaj u koga se želi da se ima povjerenje imati povjerenje i u građane. Mnogi su procesi se dogodili u ovoj instituciji tako važnoj da se podcjenjuje građane i to na način da je gurnuta jedna priča o percepciji i povjerenja isforsirana do mjere za koju nitko nije siguran kolika je, ali svi smo mi u ovom Saboru skloni uzimati to kao parametar funkcioniranja ili nefunkcioniranja. Pa ćemo reći, povjerenje građana da ova država ide u krivom smjeru je 15% Pa ćemo reći, nepovjerenje ovih građana u instituciju, u ovaj Sabor je 50% ili sasvim svejedno. Po deseti put govorim u ovom Saboru da je to nametnuta priča na koju smo nasjeli. Povjerenje je gospodo opažaj, koji je različit kod svakog pojedinca. Ovo više nije politika, ovo je struka koja je egzaktna. Ja vas molim, da ne možete očekivati da povjerenje imaju ljudi u ono što vi govorite ako stalno širite nepovjerenje.

Jednom je u nevezanom razgovoru kolega Orepić rekao da RH nije u krizi nego je u neredu. Ja ga molim, je li točno tako bilo rečeno? I apsolutno se s tim slažem. To je, ovo povjerenje o kojem se govori ili nepovjerenje je način da se uvede Hrvatska u nered. Nitko ne želi reći ovdje da se radi o, da u funkcioniranju hrvatske države nema nepravilnosti i to velikih nepravilnosti. Ali ovo koristi kao opći podatak nepravilnosti, jednu statističku priču o povjerenju ili nepovjerenju je apsolutno krivo i vodi nas u još veći nered. Druga stvar, o kojem bi htio nešto reći, govorilo se o političkom pritisku na državno odvjetništvo koji vjerojatno ima svugdje u svijetu. Međutim, zaboravljamo da mi na određeni način već sada radimo pritisak na budućeg državnog odvjetnika. Već mu sada kažemo da je, iako on nije za to kriv, što je napravljeno, što nije. Nije to upozoravanje na nešto što nije napravljeno nego jednostavno građanska dužnost jeste da je dobro upozoriti da se nešto nije dogodilo što se moralo dogoditi. Ali govoriti unaprijed da će politika biti ta koje će mu određivati što će raditi, to nije dobro. O sigurnosti o kojoj je ovdje bilo govoreno i percepciji sigurnosti, gdje je kolega Grbin govorio mislim da opet na temelju percepcije, pitanje je o kojoj vrsti sigurnosti se radi. Da li se radi o sigurnosti radnog mjesta? Da li se radi o ovršenim, o njihovom psihološkom osjećaju sigurnosti? Da li se radi o blokiranim, o njihovom osjećaju sigurnosti? Tako da kad se govori o sigurnosti, onda moramo točno voditi računa o kojoj vrsti sigurnosti govorimo. U svakom slučaju, nije dobro ministre, zbog procedure, prihvaćam da je to tako, ali nije dobro da ne možemo postaviti pitanje budućem državnom odvjetniku bez obzira tko je donosio takav Pravilnik, mislim da to nije dobro jer meni je teško objasniti ljudima zašto sam sutra glasao za toga čovjeka. Jer vjerujem vama, jer vas poznajem. Delegirani autoritet, nikad nije dobro da je presudan u nečijoj odluci jer za dobro funkcioniranje potreban je pravni sustav, a potreban je i izravan dojam o tome o kakvom se čovjeku radi. Poslovnik daje mogućnost svakom zastupniku i svakoj zastupnici da ode na odbor, da razgovara, pita, sluša, a to nije planirano na plenarnoj sjednici. Kolega Mišić, izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Dodig, u vašem izlaganju ste dosta puta spomenuli povjerenje i nepovjerenje. Pa vas želim pitati, rekli ste da je državni odvjetnik, državno odvjetništvo progonitelj počinitelja kaznenih djela ratnih zločina djela u privredi i svemu. Međutim kakva je percepcija naroda hrvatskog danas i kako vi to vidite, ako smo slušali kolegu Glavaša i slušali primjer Osječki, a vi ste u onom sustavu bili u zatvoru pa želio bih čuti od vas malo poređenje današnjeg sudstva i prijašnjeg sudstva. Ja naravno vjerujem ovoj Vladi i vjerujem ovim danas, upravo govorim o ovoj Vladi da će se tu nešto pomjeriti i da ćemo kreniti u jednu da kažemo pravnu bitku i da bude jednom zauvijek da postane pravna država. Odgovor na repliku, izvolite. i to je temeljna stvar na koju želim danas, o čemu sam želio govoriti. Ja ne znam kakvo je povjerenje, ja komuniciram sa možda par tisuća ljudi. Par tisuća ljudi, ozbiljno, komuniciram na ovaj ili onaj način. Ima ljudi koji kažu, koji imaju različite ocjene o tome, ali kad netko vam servira podatak da je 70% građana u nepovjerenju prema državnim institucijama, onda se treba zamisliti. Da ima, ja ću više nabrojit grešaka u funkcioniranju ove države, nego što će možda netko drugi nabrojit. Ali ne mogu se nikako pomirit s činjenicom da se stalno manipulira sa statistikama koje su problematične. Ovaj sustav u kojeg vjerujemo da je demokratski, pokazao je mnoge deficitne. Idemo sad na poštovanog kolegu Miru Bulja. Izvolite. Uvaženi profesore, kazali ste da nepovjerenje u sustav, tj. u ovom slučaju državno odvjetništvo, ja smatram da je sustav dobro složen kako su ga interesne skupine složile, jer su ga posložile interesne skupine, a to možemo se vratiti u slučaj kad se uhićivalo, lociralo, transferirao najistaknutije hrvatske branitelje u HAAG, Gotovinu i ostale, da je bila najveća pljačka izvršena i da tada institucije i državno odvjetništvo i pravosuđe nisu radili po pitanju pljačke hrvatskih strateških i prodaji strateških interesa, nego kako uhititi najistaknutije generale i dodvorit se EU, HAAG-u, Bruxellskim činovnicima. Još bih vam samo postavio pitanje jedno kratko.

Meni je sve to jasno što ste rekli. Odgovor kako gledam na to što nije procesuirana ili barem mogući počinitelji zločina nad dr. Šreterom, ja mislim da vam ne treba odgovorit, da ga vi znate. To je užasna stvar. Dakle tu nema dvojbe. Ali bih vas molio da mi nekad predložite što učiniti, što učiniti u konkretnom slučaju? Govorit ćemo stalno o tome što je bilo loše … [[Upadica se ne čuje.]] Predložite, uvijek ću bit za to. Ja vas molim da ne ometate zastupnika da govori. Poštovani kolega Vlaho Orepić, izvolite. Poštovani kolega Dodig. Uvijek vas uistinu sa zanimanjem i s radošću volim čuti i saslušati. Ključna riječ je povjerenje. Ali nedostatak argumenata ne možemo uzet kao argument, to je vama vrlo dobro jasno, niti snagu i argument koji dolazi isključivo od autoriteta ne možemo prisvajati pri donošenju odluka. Slijedom prošle replike pa i slijedom vašeg izlaganja postavit ću vam isto pitanje. Da li je nepovjerenje u DORH posljedica njegove neefikasnosti ili je posljedica nekakve kreirane percepcije? I to je ono što moramo razlučiti da bi sa punom savješću i kvalitetno odlučili. Hvala lijepa na ovom pitanju i to je pravo pitanje. Posljedica nepovjerenja je jedno i drugo. Dakle i ne funkcioniranje DORH-a kako treba, ali i smišljeno kreirane situacije. Možda je ona još gora nego što nam se čini, ali na temelju tog nepovjerenja javnosti ne možemo sudit o tome, ne možemo. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Riječ je o jednoj temi koja zasigurno može otvoriti niz, niz stvari o kojima treba progovoriti i o kojima treba reći nekoliko riječi. Ja ću u ovoj svojoj raspravi se dotaknuti nekoliko tema. Jedna tema koju uvaženi kolega Sokol spomenuo, a to je posao državnog odvjetništva ajmo biti pošteni i vidjeti koliko je široki dijapazon posla koji radi i da smo spremni za određene izmjene zakona, pri tom prvenstveno i osnovno mislim onaj dio gdje državno odvjetništvo zastupa interes RH.

Došao je jedan investitor na području RH, ne sa željom da investira jer je znao da ne može investirati nego sa željom da proba zaraditi nešto na račun RH, dobio je jedan papir vrlo neobičnog sadržaja na razini lokalne samouprave, dakle odgovornost za to je jednako tako država. On je tužio RH, tužio je na sudu u Londonu i ja moram priznati da je to bio jedan od sporova koji smo mi dobili, on je naravno u medijima relativno malo prostora zauzeo jer nije bio, dakle da smo izgubili vjerojatno bi zauzeo puno više, ali RH je dobila taj spor. Dobila je samo taj spor sinergijom svih. Dakle bila je sinergija resornog ministarstva koje je to je otprilike bio jedan kubik svih mogućih dokaza i materijala kojim se je pokazalo o čemu je riječ. Jednako tako je cijelo vrijeme bio razgovor sa državnim odvjetništvom i naravno imali smo odgovarajućeg advokata koje smo morali odnosno advokatsku kuću koju smo morali angažirati.

Naši građani su izgubili povjerenje u instituciju.

Jednako tako ajmo biti pošteni i reći pa nije lako biti glavni državni odvjetnik u RH. Mi unaprijed već znamo i već unaprijed znamo što neće raditi dobro, zašto neće raditi dobro, a riječ je o jednom izuzetno važnom, zahtjevnom i fizički i psihički teškom poslu. I moramo u ovoj raspravi moramo to pošteno reći da odabir glavnog državnog odvjetnika i da netko tko se odlučio primiti tog odgovornog posla u trenutku kada se odlučio primiti tog odgovornog posla mora se pomiriti sa svojim privatnim životom, mora se pomiriti sa niz stvari i ući u neke druge sfere o kojima imamo prilike ovih trenutaka vidjeti i čitati po medijima. Što mi u tom smislu možemo učiniti da pomognemo, da vratimo nekako vjeru u rad institucija? Možemo učiniti da mi poštujemo procedure, da mi poštujemo neke hodograme, da mi zapravo sami pokazujemo kako to treba raditi. I zato nije dobro da u posljednji trenutak dobivamo da u ponedjeljak su svi mediji puni rasprava je tko će biti prijedlog Vlade za glavnog državnog odvjetnika pa se naravno tu barata o raznoraznim imenima i svako izvlači određene kandidate, a onda s tim izvlači i čiji su to kandidati.

E sad, tu uvijek postoji pitanje zašto je tome tako, ako to tako odlučite onda zapravo mi svi u raspravi govorimo o proceduri, govorimo da smo se doveli u nekakvo vrijeme koje nije odgovarajuće, ne raspravljamo nekako o srži i tome što bi to trebalo biti pa to ide na dušu onima koji su to predložili i ja ću tu ponoviti iz jednostavnog razloga meni se čini da kada postoji jasan hodogram, kada postoji procedure koje poštivamo da nam je onda neusporedivo lakše. Čim nemamo hodogram, čim nemamo procedure onda se dovedemo u jednu drugu situaciju. I nešto o čemu valja promisliti i o čemu treba voditi računa nadalje, svijet se mijenja. Malo pogledajte Cambridge analitika do čega je dovela u svijetu gdje ono što je medijski objavljeno i što je onda to uzimamo kao činjenica koje se zapravo pokazala na način na koji dolazimo do informacija, na način na koji su svi životi i svi privatni životi odjedanput postali javno dostupni svima i u kontekstu toga bi htjela samo nekoliko rečenica upozoriti i mislim da je došlo vrijeme da i državno odvjetništvo i to je nekako mi se čini jedan od zadataka novog glavnog državnog odvjetnika oko kojeg ćemo mi kao što smo u klubu rekli i ja osobno biti suzdržana, to su neke stvari o kojima treba voditi računa. Dakle način da rad državnog odvjetništva bude javniji nego što je sada, da bude otvoreniji, da bude transparentniji. I postoji još jedna stvar koju smo mi posve zaboravili, a to vam je stvar edukacije, stvar obrazovanja, stvar kontinuirane edukacije čini mi se da kada bi u to više ulagali da bi nam do nekih stvari bilo jednostavnije. Ono što svi govorimo, a što sam sigurna da je i zadaća državnog odvjetništva, a to je u jednačena praksa, da otprilike imamo da znamo kakva je to praksa u RH, mislim da bi onda neke presude bile znatno manje pod lupom javnosti ili da barem da ne dobijemo za isti slučaj različite presude. Dakle u radu državnog odvjetništva zasigurno postoji niz tema koji se kada imate izvješće o radu onda ih možete otvoriti, no međutim kada raspravljate i o novom glavnom državnom odvjetniku onda bez obzira što ne treba biti na plenarnoj sjednici, možda nekad nije loše da i posluša neke saborske zastupnike, ne samo zato što će oni unaprijed govoriti ne znam čak i negativno nego iz jednostavnog razloga sa željom da se poboljša rad. Taj rad se može poboljšati, na način, da kada imate neke jake razvikane procese, da zapravo budete vrlo operativni i da te procese vrlo brzo završite. To je onda jedna poruka, to je poruka, da zapravo vi, jedan ozbiljan proces sa nekim, tko je jako razvikani i sa nekakvim imenom, probate zatvoriti relativno brzo, a ne slučajeve koje smo imali i kada malo razgovarate sa kolegama ili u USKOK-u ili u Državnom odvjetništvu, onda kaže imam cijelu sobu, razno raznih materijala. A mi ne samo da ne dođemo do optužnice, dakle, čak ni u tim slučajevima ne dolazimo niti do optužnice. Ja unaprijed zaista ne želim osuditi na bilo koji način, ja pretpostavljam da će biti sasvim u dovoljnu ruku, da se izglasa, sutra je novi glavni Državni odvjetnik, ja mu želim svako dobro. Želim mu naravno i kao svaki put da bude bolji od prethodnog, da sve ono što je prethodni, recimo loše ili krivo radio, da te greške ne ponovim. Ali, nekako sam apsolutno sve bliže, nekoliko stvari što bi trebali izvući kao pouku. Jedna od pouka bi bila, zaista da je Državni odvjetnik, da ga imenujemo ona određeni broj godina, da to bude u jednom mandatu i da možda godinu dana pred kraj mandata se otprilike vidi koji smjer je daljnji. Ja inače mislim da je dobra metodologija da se netko, nekako obrazuju i educira, da nastavi nekakvu dionicu puta. Mislim da, ja jako volim sve vrste sportova i jedna od, nešto što jako rado gledam je štafeta. U štafeti, najbolja štafeta je ona koja najbrže predaje i koja su najbrži, gdje su 4 ako trčimo, dakle, govorim, kada se trči i ako se u štafetu i u plivanju, kad oni su svi podjednako dobri i podjednako brzi. Jednako tako i u radu Državnog odvjetništva, dobar rad glavnog Državnog odvjetništva, karakterizira i rad njegovih zamjenika za pojedine resore.

Hvala poštovani predsjedniče, poštovana kolegice Taritaš, mislio sam ovo pitanje i repliku dati kolegi Čuraju, ali on je povukao pojedinačnu raspravu. Dakle, kada govorimo i cijela ova rasprava ovdje, zadnjih nekakvih 20-tak min, bila je u tome, je li, problem percepcije rada Državnog odvjetništva ili je stvarno problem učinkovitosti rada i otvorenost. Zato ću se uhvati jednog konkretnog slučaja, radi se o kaznenoj prijavi, koju je ministar gospodarstva, Tomislav Panenić, podigao u kolovozu 2016. g. protiv odgovorne osobe u Ministarstvu gospodarstva, a to je vjerojatno bivši ministar Vrdoljak. Radi se o rezultatima nadzora nad postupcima provedbe javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz 2015. g. znači iz vremena Vlade u koju ste bili vi, a u kojoj je bio ministar Vrdoljak, gdje imamo situaciju da određene prijave [[Upadica: Vrijeme kolega Grmoja]] nisu otvarane, da nisu ocjenjene sve pristigle prijave itd. I ja bi vas pitao, kako komentirate da mi uopće još nemamo rezultat toga, da DORH nije rekao, da li odbacuje tu prijavu i ima li to veze sa sastavljanjem ove Vlade i sa onim punktovima, koje je spominjao Vladimir Šeks kod sastavljanja ove Vlade. Hvala lijepo, obzirom da ja imam svega 1 minutu, neću uspjeti odgovoriti na sve ono što je gospodin Grmoja pitao. Ja bi za dio njegove replike rekla, da se ipak treba obratiti u drugom dijelu, u drugi dio ove sabornice, ja tu ne mogu dati odgovor. Prema tome, morati ću ipak to pitanje uputiti u jednom drugom, nekom drugom, možda će biti prilike i u ovim pojedinačnim raspravama.

Poštovana kolegica Taritaša, govorili ste o povjerenju institucije, ja se tu s vama slažem. Međutim, mi smo imali jednu instituciju, koju su građani imali povjerenja, koja po meni, fenomenalno radi, a to je samostalni porezni USKOK. Dakle, to su ljudi koji su bili obučeni u Americi i koja je, ajde, hrvatska vlast htjela na neki način utopiti u Ministarstvu financija, za što smo se mi žestoko borili, da se to ne dogodi i na svu sreću se nije dogodilo. I u percepciji javnosti, dakle, ta institucija ima odlične rezultate, i evo, suđenje u Osijeku, koje imamo i rezultat tih ljudi i ne samo toga. Tako da mi institucije koje imaju povjerenje hrvatske javnosti, na neki način želimo srušiti. Ja se kolega Sladoljev s vama slažem. No, međutim, postoji jedan način na koji vi to možete vratiti. Ne samo da ljudi se educirani vani, pa onda imamo, pokažemo kako to zapravo, i nešto što vani funkcionira može i kod nas, ali kada je riječ o pravosuđu i kada je riječ, onda se to može vratiti brzinom rješavanja pojedinih sporova i pojedinih slučajeva. Ja apsolutno dopuštam da nije svaki put i brzina pravi način. No, međutim, ako vi brzo rješavate, ako brzo imate tu mogućnost, da se brzo podižu optužnice, da idu sporovi, da se sporovi ne odugovlače, onda ćete zapravo vratiti povjerenje u institucije, jer će ljudi vidjeti, gle, pa oni su u godini dana nekoga osudili ili u pola godine nekoga osudili, a ne, prošlo je 3 g. nije podignuta ni optužnica i nema od optužnice ništa. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, evo umislit ću malo da sam ja jedan od onih koji znaju kako funkcionira DORH i koliko je to težak posao ali jednostavno ne smijemo ići u tom smjeru i argumentirati stanje sa činjenicom da je to teško, moramo dijagnosticirati stanje i moramo mijenjati stvari. Naši građani ne dobivaju uslugu koju očekuju. Na nama je da jednostavno nađemo što je to što treba promijeniti, mijenjati odmah bez obzira jel' to nekome teško ili ne. evo, samo sam htio komentar na to. Ja nekako uvijek mislim da u raspravama čovjek treba i detektirati sve činjenice i u tom biti pošten pa bez obzira s koje strane ove sabornice sjedi, da li je to taj trud vladajućih ili ne. Postoje zaista neki poslovi koji nisu jednostavni no međutim stvari treba mijenjati. Između ostaloga i naša zadaća je ovdje da se mijenja, ja sam apsolutno sigurna da je rasprava o glavnom državnom odvjetniku trajala na način da je to bio jedan duži vremenski period odnosno da su se poštivale određene stvari, mi ne bi raspravljali i ne bi ostavljali onu sumnju. Ja sam danas bila na odboru gdje se jedan gospodin počešao po nosu i jedna gospođa koja je tamo bila, rekla je ja sam psiholog i ja vama ne vjerujem kad se češete po nosu, to vam znači da lažete. E sad, bilo bi dobro da se je što manje i u ovom našim raspravama bude tih govora tijela gdje zapravo vi formalno stojite iza nečeg a i sami sumnjate u to i ne vidim razloga zašto si otvaramo bokove tamo gdje ne treba. Kolegice Anka, pa normalno je zaista da ljudi gube povjerenje u naše pravosuđe, uzet ću jedan primjer. Mjesec i pol dana nakon što sam postao gradonačelnik, točnije sad sam našao podatak, 22. kolovoza 2016., poslao sam kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika grada Vrgorca i njegovog savjetnika koji je imao srednju stručnu spremu kojeg je gradonačelnik zaposlio na neodređeno na mjesto savjetnika bez sistematizacije, bez plana prijema, bez natječaja. I milijun kuna mu isplatio plaća. Znači od 2016. ta kaznena prijava stoji, sve smo uredno dostavili, znači plan prijema kojeg nije bilo, nije bilo natječaja, nije bio u sistematizaciji, znači jednostavno kao da ja vas kao gradonačelnik zaposlim na mjesto savjetnika na neodređeno, isplaćujem vam mjesečne plaće. i sve smo to uredno dostavili 20. kolovoza 2016. Do dandanas nemam odgovora i normalno, svaki dan kad susretnem moje građane i sugrađane, pitaju me šta je sa kaznenom prijavom. Zaista to povjerenje i nepovjerenje ovisi o nama svima. I kad je riječ uopće o pravosuđu, onda je jedan od razloga kako možemo vratiti da poboljšamo efikasnost.

Dakle u Ministarstvu graditeljstva je jedan od velikih problema bio dugi drugostupanjski postupak gdje su od trenutka kad je upućena žalba do rješenja to trajalo između 9 i 12 mjeseci. I naravno da je to bilo doba, to je bio opći prostor u kojem je netko nekog zvao pa su uvijek tu bilo obavijeno velom tajne, mi smo to uspjeli da se rješava između 30 i 60 dana. Jedanput je sve počelo funkcionirati, više nitko nikog nije zvao. Tako i naš interes treba biti da sustav funkcionira, da bude efikasan i da bude brži. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, cijeli dan a i sada ste vi, govori se o transparentnosti odnosno netransparentnosti ovog postupka. Ja bih vas podsjetio, svih nas zajedno, dakle da je Vlada sukladno zakonskom roku prije isteka mandata sadašnjeg aktualnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, uputila u proceduru prijedlog novog kandidata za državnog odvjetnika. Sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora matično radno tijelo Odbor za pravosuđe je to raspravio i mi sada na plenarnoj sjednici o tome raspravljamo i ja se nadam da će biti izabran prije isteka roka postojećeg državnog odvjetnika.

Hvala lijepo kolega Bačić na poduci, hvala lijepo da smo se konačno opet vratili evo malo nešto vremena nismo koristili ono kad ste vi, onda ste vi tako pa sad i mi tako. Pa budite bolji. Pa budite drugačiji, pa pokažite to što je nekakva Vlada prije radila, nije dobro i da vi radite drugačije. Dakle, nitko ne dvoji u činjenicu da vi imate pravo predložiti no međutim apsolutno imamo pravo konstatirati ono što je istina.

U srijedu smo raspravljali o izvješću za 2015., 2016., u četvrtak raspravljamo o novom i u petak ćemo glasati na ovom. Sve to je moglo biti napravljeno i kroz neki duži period, ja svaki put kad nema resornog ministra kažem da nedolazak ministra znači da dovoljno ne cijeni ili zakon koji je predložio ili saborske zastupnike. Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Glavaš, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Pa evo i da ja kažem nekoliko riječi za kraj. Obzirom da sam danas govorio u ime kluba 15 minuta, kratko bi se samo osvrnuo obzirom da je bilo i kritika sa moje desne strane odnosno lijeve strane sabornice i na to mogu samo konstatirati da sam zadovoljan obzirom da kritike stižu iz SDP-a na moje izlaganje, smatram da sam pogodio srž u svojoj rasprava a o kojoj nitko ne želi raspravljati. Zastupnik sam u puno mandata tijekom zadnjih 28 godina puno se državnih odvjetnika promijenilo i što sam primijetio kroz sve te godine ili situacije kada su se mijenjali državni odvjetnici? Manje-više nitko ili rijetki su bili oni koji su se usudili iznijeti nekakvu kritiku na rad državnog odvjetništva kao institucije pa i pojedinca odnosno čelnika te državne institucije. Svaki zastupnik, svaki klub je išao linijom manjeg otpora, povuci ručnu, ne zamjeraj se državnom odvjetniku, ne zamjeraj se državnom odvjetništvu jer bi ti se to jedan dan moglo razbiti o glavu. Tako je nešto slično i danas. Nitko nije ukazao ni na jedan problem, konkretan problem unutar samog državnog odvjetništva koje zapošljava na tisuće ljudi. U državnom odvjetništvu su isto ljudi od krvi i mesa sa svim svojim manama i vrlinama, sa greškama i mislim da od 151, barem svatko može naći jednu konkretnu situaciju koja zaslužuje kritiku saborskog zastupnika i općenito hrvatskog parlamenta na radu državnog odvjetništva. To se nikad nije dogodilo. Osobno nemam nikakvog straha ni od glavnog državnog odvjetnika ni od DORH-a kao represivnog državnog tijela koje služi za progon. Iza mene je veliko iskustvo i osjetio sam i mač i oštricu i snagu DORH-a, ali u meni nisu suzbili osjećaj odlučnosti i čvrstog stava da kad govorim o toj instituciji da progovorim i kritički. I u tom tonu je i moje današnje izlaganje pred Saborom u ime kluba u trajanju od 15 minuta bilo. Generalno, iznio sam stav da podržavam i da će Klub HDSSB-a, HSLS-a i HDS-a glasovati za gospodina Dražena Jelinića kao glavnog državnog odvjetnika, a u nastavku rasprave veći dio moje rasprave ukazao sam na jedan konkretan primjer koji se već godinama, godinama gura pod tepih, a to je slučaj zamjenika državnog odvjetnika u Osijeku kojem sam tada rekao ime i prezime, sada neću jer je već to opće poznato i to nisam iznosio iz razloga osobnih nekakvih frustracija što je ta osoba u prvom pravosudnom progonu u 2006.-2009. godine zastupala optužnicu protiv mene. Ne iz toga razloga jer taj lik je potpuno nebitan i nevažan bez obzira obnaša li dužnost zamjenika državnog, županijskog državnog odvjetnika, županijskog državnog odvjetnika ili zamjenika glavnog državnog odvjetnika, moje mišljenje ja neću promijeniti jer poznajem situaciju. Sve činjenice koje sam iznio tijekom jutrošnje rasprave, iza njih stojim. Iznio sam ih sa namjerom da ih čuje hrvatska javnost, sa namjerom i otvorenom prozivkom sigurnosno-obavještajnoj agenciji da ju prozovem da izanalizira moj govor, ima sve podatke navedene, urudžbene brojeve, datume, klasifikacijske oznake i nek izvoli tražiti, provjeriti ono što sam danas rekao. Da li je to istina ili ne? Ako nije istina, OK. Nek izvrši dodatnu sigurnosnu provjeru. Ako je istina, sigurnosno-obavještajna agencija mora izvijestiti državno odvjetničko vijeće da u redovima zaposlenika ili dužnosnika državnog odvjetništva postoje ljudi koji jednostavno iz moralnih razloga ne mogu biti dio toga sustava. Pa nije moj posao podnositi kaznene prijave, nego je posao sigurnosno-obavještajne agencije i državnog odvjetničkog vijeća voditi o tome brigu tko može i tko može raditi, obnašati dužnosti u državnom odvjetništvu od najnižih razina, općinskih, županijskih do nacionalne razine. Što ja želim reći? Zašto podržavam gospodina Jelenića? Podržavam ga iz razloga, predložila ga je Vlada, vjerujem Vladi, ali što me je navelo da bez puno razmišljanja to podržim, a to je činjenica da je taj čovjek u državnom odvjetništvu od '92. godine. Dakle, nije dio onog starog sustava do demokratskih promjena, nije kontinuitet nekakav starog sustava i sada, iako ima kontinuirani rad, profesionalni rad u državnom odvjetništvu, ipak se nadam da će biti samostalan u svom radu, a ne da će biti eksponent bivših glavnih državnih odvjetnika, počevši od gospodina Cvitana, pa preko gospodina Bajića koji su i danas zamjenici glavnog državnog odvjetnika. Očekujem od gospodina Jelenića da ne radi ono što je radio gospodin Bajić, a to da odlazi u strana veleposlanstva, primjerice u američko veleposlanstvo po svoje mišljenje. Gospodin Bajić je sve one godine odlazio u američko veleposlanstvo, izvješćivao američko veleposlanstvo, obavještajce američkog veleposlanstva koji predmeti se obrađuju, u kojoj su fazi, procjene kako će završiti, što je u jednoj normalnoj, demokratskoj i modernoj državi nedopustivo. Kada je to tadašnjih saziv Hrvatskog sabora saznao, istoga trenutka su trebali razriješiti gospodina Bajića. Dakle, očekujem samostalan rad gospodina Jelenića i da ne čini greške svojih prethodnika. Želim se još osvrnuti na postotak 98% osuđujućih presuda. Taj postotak jednostavno govori sve. Ili ne funkcionira u državnom odvjetništvu ili je to batina u rukama pojedinaca, kako napišu nekome optužnicu, taj bude presuđen ili nešto ne funkcionira u hrvatskom pravosuđu. Taj postotak ne postoji nigdje u svijetu. To postoji u Hrvatskoj. Dakle ako je to tako onda nešto ne funkcionira u Državnom odvjetništvu ili ne funkcionira u hrvatskom pravosuđu ili na i na jednoj strani i na drugoj strani. Još sam nešto htio reći, a to je recimo pristići, pritisci koje radi Državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo kontinuirano je radilo pritiske u vođenju koje kakovih pravosudnih postupka, pokretanja tog pravosudnog žrvnja, protiv istaknutih pojedinaca, bez obzira na koju političku opciju se to odnosilo, jer odnosilo se i na jednu i na drugu u određenim političkim trenucima su se podnosile kaznene prijave i dizale optužnice protiv političkih nepodobnih ljudi, koji su se tada nalazili u oporbi, da bi se za 4 g. promijenilo, da bi se dodvorili novoj vlasti pa su onda okrenuli kaput i mijenjali svoju taktiku i strategiju. Spomenuti ću samo još jedan najsvježiji primjer koji je poznat u hrvatskoj javnosti. Podizanje optužnice u slučaju nogometnom slučaju, ova dva nogometaša Lovrena i Modrića u fazi kada nije završen sudski postupak i kada nije izrečena presuda ni prvostupanjska, da je nedopustivo, da Državno odvjetništvo podnosi kaznene prijave, odnosno, optužnice diže radi lažnog svjedočenja, prije nego što sud izrekne svoju pravorijek. Pa evo, apeliram na novog državnog odvjetnika, ako nije u tom sudjelovao, da otkloni tu anomaliju, zaustavi to i sačeka dok hrvatski sud, županijski sud u Osijeku, Vrhovni sud, stavi svoju konačnu točku na I kako bi se moglo ocijeniti dali je netko dao lažni iskaz ili nije dao lažni iskaz. 2 su replike, prvi je poštovani kolega Đakić, izvolite. Pa evo, ja ću se replicirati na kolegu Glavaša, s obzirom da je spomenuo puno dvojbenih situacija, o kojem je Državno odvjetništvo postupalo, i to je činjenica da su zastupnici u nekim momentima javno i govorili o tome. Ja ću se sjetiti slučajeva Doris hrast, Rijeka, koliko dugo je držana optužnica za neke predmete u ladici i nije aktivirana. U ovom Saboru smo govorili o tome, što se događalo u Koprivnici sa gradonačelnikom, počistačom i također je tamo robinska sprega sa gradonačelnikom utjecalo na to, da nema optužnica, jer kako ćeš protiv muža i protiv kćerke koju je gradonačelnik zaposlio, … [[Govornik se ne razumije.]] gradonačelnika. Te situacije postoje i one su neprimjerene, one ruše sustav, kao i niz situacija, ratnih zločina, nad hrvatskim civilima u Četikovcu, … [[Govornik se ne razumije.]] , Balencima, Voćinu i diljem Hrvatske, nisu Da, to je pokazatelj, da postoje anomalije u Državnom odvjetništvu, ne samo te. Iskoristiti ću ovu repliku, nepotizam. Nepotizam je karakteristika Državnog odvjetništva, nepotizam u Državnom odvjetništvu postoji, nisu rijetki slučajevi, da su očevi današnjih državnih odvjetnika cijeli radni vijek proveli u Državnom odvjetništvu. Nisu rijetki slučajevi, da današnji sinovi tih očeva zapošljavaju, već sada svoju djecu u Državnim odvjetništvima. Pa i ova slučaj zamjenika županijskog državnog odvjetnika gospodina Miroslava Kraljevića, mogu posebno istaknuti. Prošle godine, je gospodin Miroslav Kraljević, zaposlio svoju kćer, u Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Hoće možda kraljević reći, da je bila najbolji student i najpametniji.

A također, bi se složio s vama da Državno odvjetništvo ili državni odvjetnik da iđe kod stranih veleposlanika na savjetovanje ili odavanje informacija je katastrofalno za jednu državu, tj. pokazuje državu kao bananom državom. Postavljam vam jedno pitanje, dolazite iz krajeva, gdje je djelovao doktor Ivo Šreter na početku Domovinskog rata.

Predložio sam ovome Saboru i točku dnevnog reda da proglasimo dan mirotvorca i doktora Ivana Šretera. Međutim, ni predsjednik Sabora nikako da da tu točku dnevnoga reda na dnevni red. Kolega Bulj, sada ćete imati priliku, to znadete da jednom mjesečno, 30 zastupnika mogu zatražiti točku dnevnoga reda, dogovorite se i ja onda čak i da ne bi htio, moram uvrstiti točku. Dakle, imate poslovničku mogućnost, sada da ta točka dođe na dnevni red. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro znamo, ja sam iz tog kraja, tko je doktor Šreter. Ja osobno nemam puno informacija vezano uz slučaj doktora Šretera, ali duboko, duboko vjerujem, da je to Državno odvjetništvo RH moglo riješiti da je željelo. Nisu željeli rješavati taj problem, zbog toga šta im je netko naredio, ostavite to po strani i ne miješajte se u to. Onoga trenutka kada sam ja bio persona novog rata na političkoj sceni u Hrvatskoj, tada je krenuo mehanizam, treba smjeniti Glavaša, montirati mu proces, strpati ga na sud, strpati ga u zatvor, a što će se dogoditi kasnije za 10, 15 g. nas ne zanima, Glavaš ima 65, 70 godina i neće nam više biti politička opasnost. Dakle kad sam ja bio u situaciji, tada je bilo novaca, tada je bilo političke volje, tada je bilo profesionalnog znanja i krenulo se na mene svim sredstvima. Idući na redu je poštovani kolega Zekanović, međutim njega nema pa gubi pravo govora. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Danas u čitav niz rasprava sam osjetio tu političku kalkulaciju, odnosno autocenzuru šta reć, šta ne reć itd. i to me iskreno zabrinjava i što je najgore što se ta autocenzura ponovo počela zvat i politička mudrost. Nije to politička mudrost i ne smijemo kao društvo ići u tom smjeru. Ključne riječi oko kojih se vrte sve diskusije danas, suvisle, su povjerenje, efikasnost, kontinuitet ili negacija tih pojmova. U ovakvom žurnom procesu konkretnija rasprava uistinu nema smisla, nit ima smisla raspravljati o predloženom kandidatu. Uistinu, forma je zadovoljena, čovjek je stručan i tu se nema šta ni dodat, ni oduzet. Znači iz ovakvog postupka tog predloženog i takvog kandidata iznošene argumentacije, jasno možemo iščitati cilj predlagatelja. Cilj predlagatelja je održati kontinuitet, održati kontinuitet stanja ovakvog kakvo jest. Cilj predlagatelja je održati kontinuitet u smislu navodne efikasnosti jer nismo dovoljno argumenata dali da je to sve skupa efikasno, ali jedan opći konsenzus koji smo danas mogli zaključiti da je percepcija javnosti loša, odnosno možemo reći i vezati je uz riječ nepovjerenje. Znači predlaže se osoba iz sustava, pazite prvi ide na drugo mjesto, drugi ide na prvo mjesto. I to se događa već drugi put. Molim vas, ja ne govorim o imenima i prezimenima i ja iznimno poštujem gospodina Cvitana i kolege i njihov rad koji se tamo događa, ali želim osvijetlit ambijent u kojem se sve to skupa događa i s čime se trebamo pozabaviti. Znači, biramo čovjeka koji je dio te neefikasnosti, koji je dio tog nepovjerenja. Kako god bilo, ali je. Neću uistinu problematizirati osobu, jer nije mi to cilj, jer stvarno sam čuo sve o njemu najbolje i neka osobna iskustva imam tako da tu se neću puno, u dobrom smjeru, tako da se neću zadržavat. Ali ću problematizirati tu navodnu efikasnost. Želim se osvrnuti na to. I stvarno ne optužujem, ali moramo reći, DORH nije efikasan. Prvenstveno zbog uistinu nedopustivog nedostatka i ljudskog i materijalnog potencijala, zbog uvjeta rada u kojem ti ljudi rade, to je istina, to je činjenica i DORH ima značajna u svom djelovanju, ima značajna ograničenja u tom djelu. DORH nije efikasan jer imamo i nedostatak države tamo gdje bi država trebala biti, a imamo slučajeve gdje se država miješa, gdje ne bi smjela nikako biti. Također, DORH nije efikasan, ne zbog onoga što je učinio, učinio je dosta. Ali nije efikasan zbog onoga što nije učinio i dovoljna je asocijacija na to što nije učinio, to je proces, ja kad kažem Agrokor ne kažem o trenutku, ne kažem o trenutnom nekakvom trenu, govorim o procesu koji se događa čitav niz godina. I INA-u možemo staviti u isti koš. I DORH nije efikasan konačno jer je nepovjerenje osnovna percepcija. To su činjenice. Zaključno, neću dužiti, znači imamo nekakav kontinuitet nepovjerenja i to je činjenica. Imamo kontinuitet neefikasnosti, ali sve su to molim vas indikatori ne samo DORH-a, nego to su indikatori lošeg, odnosno nefunkcioniranja same države. I kad promatramo i kad stavljamo neke otegotne okolnosti na DORH, trebamo biti svjesni da DORH ne možemo izolirani promišljati jer jednostavno on živi stvarnost kakva je i koja je vezana uz sve druge institucije itd. i čitav niz ograničenja koja u tom smjeru idu. Zato uistinu vjerujem da trebamo ljude izvan tog sustava, trebamo jedan mandat koji će trajati 7 ili 8 godina, što omogućava efikasnost onome tko odluči biti efikasan i neovisan o politici. Zato ne mogu podržat ovaj izbor, ne zbog toga što je predloženi kandidat dobar ili loš, već zato što ovaj prijedlog nema ambiciju mijenjati postojeće stanje. Nema replika. Pa onda idemo na završno izlaganje. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Još jednom ću ponoviti što se cijelo vrijeme ovdje provlači, narod ne vjeruje institucijama, poglavito pravosuđu, a u tome djelu je i DORH i zbog načina izbora koji ima ogroman utjecaj politika i u biti politika određuje tko će biti državni odvjetnik i vrijeme je da se taj način nađe najbolji mogući način da politika ima što manji utjecaj, što manji utjecaj kao što su kolege rekle na mandat ili reizbor, da se točno definira način izbora bez političkih utjecaja ili činjenica da zbog političkih utjecaja kriminal je cvao godinama, ponavljam, dok se uhićivalo najistaknutije hrvatske sinove da bi se dodvorili ili nekakvim stranim institucijama, a kriminal je u to vrijeme cvjetao. Nećemo ponavljati što je se događalo INA Mol, teleoperateri, telekomunikacije, brodogradnja, sve je uništeno zbog toga što državne institucije nisu radile svoj posao, a poglavito zbog šape politike koja ima utjecaja u izborima ključnih ljudi i DORH-a i ostalih institucija. Zbog toga ministre, vrijeme je da se razmišlja o novome zakonu, o načinu izbora ljudi koji će voditi ovako važne institucije kao što je državno odvjetništvo i drugih institucija i da se vrati narodu povjerenje. Ne smiju političari odlučivati o, većina u Saboru ili nebitno, saborski zastupnici, Vlada, na način da toliku šapu imaju na tim ljudima. Ali je činjenica da je do sada to tako bilo i zbog toga su tako loši rezultati u pravosuđu. Od vas osobno, a u ime kluba očekujem da svi zajedno donesemo bolji zakon, bolji način izbora ljudi, ljudi koji će biti neovisni u svome mandatu i koji će raditi u interesu naroda, a nikako u interesu bilo kojih elita, bilo političkih, bilo interesnih, bilo gospodarskih, nego da bude pravedno za sve jer javno je dobro iznad svega. Ničiji ostali, a nikako ostali interesi. I još jednom ponavljam da se krene u donošenje zakona o ovakvim bitnim institucijama gdje tolku ulogu važnu dajemo pojedincu kao što je državni odvjetnik, da se nađe bolji način izbora.

Znači, jednostavno u cijelom krugu od odlučivanja izbora jedna osoba, a tako je vjerojatno i u državno odvjetničkom vijeću. Ako nas bira narod, nema razloga da ne bira i državnog odvjetnika i da ima legitimitet naroda, a ne legitimitet političkih elita koje su uništile ovu državu. Hvala lijepo.

Žao mi je što sad velikog broja zastupnika nema jer mnogi od njih i zaslužuju odgovore, ali svejedno radi zapisnika želim ipak nekoliko osnovnih napomena reći. Ono što se provlačilo zapravo vrlo često kroz cijelu ovu raspravu je da mnogi od klubova su rekli da neće podržati ovu izbor glavnog državnog odvjetnika jer nije im jasno zbog čega je smjena sadašnjeg i da nismo obrazložili zašto smjenjujemo. Ja hoću ovdje još jednom biti jasan, iako to govorim već više puta, ovdje nema smjene niti u formalnom niti u stvarnom smislu. Dakle, glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu izlazi mandat 24.4. i mi kao Vlada predlažemo naprosto drugog kandidata za glavnog državnog odvjetnika, smatramo da je relevantan, da je stručan. Evo, cijela stručna javnost, ja do sad nisam čuo niti jedan loš komentar o tom čovjeku i ja mislim da njegove reference koje ima, da nam daju vjeru i nadu da smo dobro, da ćemo dobro odabrati i da će zapravo on donesti neke nove procese, nekakav novi vjetar i da će zapravo stvari biti uspješnije. Ja ovdje neću ostati na onoj retorici da mu želim sreću i svako dobro jer to nije do mene. Do mene je da mu sa svojim timom osiguram bolje uvjete da on dođe do tog boljeg i do tog snažnijeg i već smo najavili da ćemo mijenjati, da ćemo ići na donošenje novog zakona o kaznenom postupku koji će omogućiti puno bolje procese, koji će omogućiti brže procesuiranje nego što je to sada.

Ovdje je bilo puno riječi i o načinu imenovanja, da smo zakasnili, da smo u ziet-notu i te stvari. Ja mogu reći da doista bilo bi bolje da smo možda mogli doći i ranije, ali formalnih propusta ovdje nema i ono što je činjenica, taj postupak predlaganja imenovanja on je podnormiran. On je u Zakonu o državnom odvjetništvu podnormiran, tu je dio i moje krivnje jer sam bio ministar '10. i '11., možda smo to mogli tada urediti, ali dio krivnje je i onih koji su bili prije mene i onih koji su bili poslije mene. Ali svi vi koji ste u Saboru znate da smo prošli prvo čitanje novog Zakona o državnom odvjetništvu gdje idemo na jedan transparentniji sustav imenovanja gdje će biti javni poziv, tako da slijedeći put kad budemo išli u imenovanje glavnog državnog odvjetnika, to će biti transparentnije i bolje kao i imenovanje predsjednika Vrhovnog suda. Ovdje je bilo nekih riječi, čak i neistina, da je bilo postavljeno na Odboru za pravosuđe pitanje kandidatu za glavnog državnog odvjetnika vezano za političke pritiske, da li ih je ikad u karijeri imao, što bi napravio kad bi to bilo, pa je bilo rečeno da on nije odgovorio na to pitanje. Bio sam naravno i na tom Odboru. Kandidat za glavnog državnog odvjetnika je rekao da u svojoj karijeri nikada nije bilo na njega političkih pritisaka, a kada bi bilo, naravno da on to odbacuje jer jasno je da je to neprihvatljivo ponašanje. Stoga, ja se ovim putem zahvaljujem svima na raspravi. Bilo je riječi ovdje u izlaganju da izbor ovog kandidata znači kontinuitet. Ja bih rekao ne. Mi želimo zapravo, želimo snažniji napredak. Kada bismo željeli kontinuitet, možda bismo ostali kod ovoga što sad imamo, ali upravo ovom promjenom, promjenom zakona o kaznenom postupku, svim ovim materijalnim, kadrovskim osnaženjima koja planiramo želimo snažnije iskorake naprijed i kontinuitet u ovom smislu, gdje mi imamo sjajne i dobre statistike, a zapravo ovdje u ovoj raspravi svi ste otvorili da smo nezadovoljni i sa procesima vezano za korupciju i sa procesima vezano za procesuiranje i sankcioniranje ratnih zločina i sa svim drugim procesima nismo zadovoljni, oni veliki nemaju sudski epilog i mi upravo ne želimo takav kontinuitet, nego želimo brže procese i na taj način želimo naravno i vraćati povjerenje. Hvala vam lijepo svima na raspravama. Zahvaljujem i ministru. Ovim smo došli do kraja rasprave, zaključujem ju. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, to je sutra. Nastavit ćemo inače radom u petak, sutra sa točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o hrvatskoj poljoprivrednoj komori, prvo čitanje P.Z. broj 317. Vidimo se onda sutra u 9,30.